kolegice i kolege, dobar dan želim. Prelazimo na izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, drugo čitanje, P.Z. br. 219. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Pregled svih amandmana dostavljen vam je elektronskim putem. Prelazimo na amandmane. Prvi amandman Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Pozivam državnog tajnika gospodina Ivicu Poljička iz Ministarstva kulture. U članku 1. stavak 1. riječi „korištenje gradiva o arhivima“ zamjenjuje se riječima „korištenje dokumentarnog i arhivskog gradiva u arhivima i izvan arhiva“ Izvolite, gospodine Poljičak. Gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, amandman se ne prihvaća. Izričaj „korištenje gradiva o arhivima“ ima šire značenje, obuhvaća i dokumentarno i arhivsko gradivo a uvjete korištenja gradiva izvan arhiva i privatnog gradiva uređuju stvaratelji. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Grmoja. Mi smo na ovaj zakon uputili jedan veliki broj amandmana, naravno zakon je u svoj biti loš, njega se praktički ne da popraviti, sam koncept zakona je takav da zatvara ono što je otvoreno prije više od godinu dana, znači same arhivske fondove ali smo evo pokušali barem pomoći ministarstvu da to sliči na nešto. Zato smo i ovom prvom našem amandmanu dodali ovaj pojam dokumentarnog gradiva jer je propisano i korištenje izvan arhiva a mi dok je nešto zvan arhiva, još uvijek ne znam je li to arhivsko ili dokumentarno gradivo tako da u tom smislu je i ovaj amandman u potpunosti opravdan. Znači pokušali smo razjasniti i terminologiju, učiniti sam zakon razumljivijim kroz sve naše amandmane i jako mi je žao evo što ministarstvo i Vlada ne želi prihvatiti ni one amandmane koji su išli u smjeru popravljanja samog zakona iako je on kao što sam rekao, u svojoj biti nepopravljiv, njegov koncept je takav da ide i da je njegova namjera zatvoriti sve ono što je otvoreno prije više od godinu dana MOST-ovim Zakonom o arhivima odnosno o arhivskom gradivu u arhivima kad smo prisilili vladajuće prije lokalnih izbora, znači HDZ da glasa za ovaj naš zakon i vidjet ćemo danas što će biti prihvaćeno, što će biti odbijeno ali kad bi se svi ovi naši amandmani prihvatili, ovaj zakon po svom konceptu je jako loši i puno je restriktivniji od onog zakona kojeg smo donijeli prije više od godinu dana. Prelazimo na drugi amandman Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku na članak 3. Izvolite, gospodine Poljičak. Pojam „imatelj gradiva“ ne koristi se iz razloga što važeće zakonodavstvo RH koristi pojam „posjednika“ koji je definiran zakonom koji uređuje vlasništvo i druga stvarna prava. Činjenica da su pojedini stvaratelji prestajali postojati kao pravni subjekti a gradivo se nalazi kod posjednika koji nisu stvaratelji nego su pravni slijednici stvaratelja. U navedenom smislu „imatelj“ je zastario pravni pojam koji se ne može koristiti u konkretnom slučaju jer može doći do pogrešnog tumačenja u pogledu njegovog značenja, naravno uz iznimku za gradivo koje je nastalo do 30. svibnja 1990. g. jer se tada koristio pojam „imatelj“ Zahvaljujem. Kolega Hasanbegović, izvolite. Poštovani državni tajniče, vaša argumentacija je naravno potpuno neutemeljena jer da jest utemeljena i da ste imali u vidu ono o čemu pričate, onda bi se našao u ovom zakonu pojam „posjednika“ o kojem govorite. Ako vam nije jasno zašto je bitan pojam „imatelja“, gradiva, predlažem vam da se popnete na II. kat ustanove u kojoj radite, u kojoj postoji stanoviti arhiv Ministarstva kulture, dakle Ministarstvo kulture nije stvaratelj toga arhiva već se radi o dokumentarnom gradivu koje se različitih provenijencija koje je zapečaćeno i do današnjeg dana nedostupno i koje nije sukladno zakonskoj obvezi koje je propisalo, dakle usvojio je ovaj Sabor, iniciralo vaše ministarstvo, dakle zakonska obveza da se izvrši popis toga gradiva, preda javnosti, predaja i ovom Saboru nije izvršena i dakle, mi i dalje ustrajavamo da u ovom zakonskom prijedlogu pored stvaratelja arhiva mora se naći i pojam imatelja arhiva i u tom smislu tražimo glasovanje.

Amandman se ne prihvaća i to iz razloga što se obavljanje arhivske djelatnosti ne može se za sve subjekte ograničiti jednom pravnom formom, te bi prihvaćenje ovog ograničenja bilo u suprotnosti s propisima EU koji uređuju slobodu pružanja usluga i Zakonom o uslugama. Inače državni arhiv i arhivi jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave osnivaju se kao ustanove prema Zakonu o ustanovama, te stoga ovo pitanje nije potrebno uređivati ovim Zakonom, a druge vrste arhiva mogu se osnovati kao bilo koji oblik pravne osobe. Zahvaljujem državnom tajniku Poljičku. Gospodin Grmoja, izvolite.

Poštovani državni tajniče, u hrvatskom pravnom sustavu postoji cijeli niz pravnih osoba, države, županije, gradovi, općine, trgovačka društva, ustanove, zaklade, fundacije, udruge građana, sindikati, političke stranke, vjerske zajednice, pravne osobe s različitim smislom i svrhom postojanja. Najveći broj tih pravnih osoba po svojoj biti, pravnoj konstituciji i namijeni nije pogodan za obavljanje djelatnosti arhiva. Nije pravno zamislivo da se npr. vjerska zajednica da bi se mogla osnovati za bavljenje arhivskom djelatnosti. Člankom 1., st. 2. Zakona o ustanovama propisano je da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti, između ostalog djelatnosti kulture, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Kako je odredbom čl. 30. ovog Konačnog prijedloga predviđeno da se arhivska djelatnost u pravilu obavlja kao javna arhivska služba, to je arhive koji obavljaju javnu arhivsku službu slijedom čl. 6., st. 1. Zakona o ustanovama dopušteno osnivati isključivo kao javne ustanove. Ostali arhivi koji nisu u sustavu javne arhivske službe osnivaju se kao ustanove, s tim da je na takve arhive moguće primijeniti odredbu čl. 1., st. 4. Zakona o ustanovama. Znači, ovaj naš amandman je u potpunosti opravdan. Kao što sam rekao već kod ovog prvog amandmana, naši amandmani išli su u smjeru popravljanja ovog lošeg Zakona, kojeg je naravno i da ih sve prihvatite nemoguće popraviti, ali vi ne želite ni to. Znači, mi smo bili dobronamjerni iako vaše namjere znači, koje idu u smjeru zatvaranja arhiva nisu takve.

Amandman se ne prihvaća jer je definicija u važećem Zakonu ... [[Govornik se ne razumije.]] tehnološki neutralna, te se odnosi na svo odabrano dokumentarno gradivo koje zadovoljava propisane kriterije tj. da ima trajnu vrijednost za kulturu, povijest, znanost ili druge djelatnosti ili za zaštitu i ostvarivanje prava i interesa osoba i zajednica radi čega se trajno čuva. Zakon sadrži definiciju dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku te navedeni prijedlog ne predstavlja poboljšanje navedene definicije. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle, definicija arhivskog gradiva kao postupkom vrednovanja odabranog gradiva primjenjiva je isključivo na dokumentarno gradivo koje nije izvorno nastalo u digitalnom obliku. Ono gradivo koje je nastalo izvorno u digitalnom obliku ne podliježe vrednovanju radi same prirode digitalnih podataka. Znači, nemogućnost razlikovanja izvornika od kopije. Različiti uvjeti pohrane podataka i zbog izloženog potrebno je proširiti definiciju na način da je razvidno da dokumentarno gradivo izvorno nastalo u digitalnom obliku ne podlijeće samom vrednovanju. Ako mi imamo nešto u digitalnom obliku za pohranu tih podataka, treba nam jako malo prostora. Zašto bismo mi to gradivo vrednovali u tom smislu u kojem vrednujemo ostalo gradivo. Tako da je sasvim jasno u kojem smjeru ide ovaj naš amandman, ali očito je da vi ne poznajete razliku uopće između onoga što nastaje kao digitalno gradivo, znači u pohranu treba puno manje prostora i uostalom sama činjenica da ne postoji razlika kad imamo digitalno gradivo između onoga što je znači, sam izvornik i što je kopija. Ovo je jedan tako loše napisan zakon kojim je očito bila jedina svrha što prije zatvoriti ono što je otvoreno prije više od godinu dana i meni nije jasno kako će kolega Šipić, kolega Babić, kolega Đakić glasati, sada kolega Brkić, znači naš potpredsjednik, glasati sada za ovakav Zakon dok su prije više od godinu dana glasovali za otvaranje arhiva. Kako će sada znači se opravdati pred svojim biračima, znači ako će glasovati za nešto ovakvo što vi predlažete, a ne želite čak ni popraviti tako jedan loš Zakon. Tražim glasovanje. Zahvaljujem kolegi Grmoji. Amandman se ne prihvaća jer je definicija javnog arhivskog gradiva napisana jasno, precizno i nedvosmisleno, a postupak odabiranja gradiva propisan je Zakonskim odredbama tako da jasno proizlazi da je javno arhivsko gradivo odabrano dokumentarno gradivo u postupku vrednovanja. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja izvolite. Znači, sasvim je jasno da se ovim našim amandmanom predlaže odrediti da se gradivo odabire postupkom vrednovanja s obzirom da je vrednovanje jedini definirani pojam u Zakonu, za razliku od ... [[Govornik se ne razumije.]] Znači, predlagatelj nije definirao ostalo pojmove i mi sad nastojimo znači, staviti ovaj jedini pojam koji je definiran u cijelom Zakonu. Sve smo učinili kako bismo jedan loš zakon, jedan zakon koji uopće nije u mnogim svojim odrednicama definiran barem malo popravili i pomogli ministarstvu koje očito ne poznaje samu problematiku i ne shvaća ili namjerno se pravi da ne poznaje problematiku kako bi kroz ovaj zakon proguralo neke druge stvari. Mi smo cijelo vrijeme govorili koja je namjera, nije bilo nikakvog smisla mijenjati ove izmjene koje su trenutno na snazi jer pozivam vas kolege iz HDZ-a otiđite u Državni arhiv i vidjet ćete da su arhivski fondovi otvoreni, da su otvoreni arhivi UDBA-e koje možete u ovom trenutku dok još ovaj zakon nije stupio na snagu možete dobiti na uvid cijele fondove možete dobiti na uvid, slobodno. Evo uvjerite se kolega, gledate me s čuđenjem, to je istina. otiđite u Državni arhiv zatražite fondove UDBA-e i vidjet ćete da je sve otvoreno. Ovim zakonom će se to zatvoriti i time HDZ pokazuje, ako izglasa ovakav zakon, da mu nije do istine, da mu nije do suočavanja sa tamnom prošlošću komunističkog režima nego zapravo da želi zaštiti one koji su bili dio jednog represivnog aparata, aparata koji je zatvarao ljude, koji je progonio ljude, koji je uhodio ljude. i ja ne mogu vjerovati da ćete vi za ovako nešto glasovati. Tražim glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na 6. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi članka 3. stavak 1. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća. Političke stranke ne mogu se svrstati u tijela javne vlasti i to imajući u vidu i odredbe posebnog zakona koji izričito propisuju da političke stranke ne mogu organizacijski djelovati unutar tijela državne uprave, pravnih osoba koje su navedene pod pojmom tijela javne vlasti u ovoj definiciji, kao što je bio slučaj do 30. svibnja 1990. godine u ne demokratskom režimu. Političke stranke imaju obveze vlasnika i stvaratelja arhivskog gradiva koje su propisane odredbama ovog zakona koji se odnose na privatno arhivsko gradivo. Izvolite gospodine Grmoja. Mislim da je svima nama ovdje u sabornici jasno da političke stranke imaju bitan utjecaj na politiku, kulturu i povijest te ih je zbog njihovog pravnog položaja u pravnom sustavu RH potrebno izrijekom uključiti u definiciju tijela javne vlasti, tim više što se većina stranka, a sve koje ovdje sjede u Hrvatskom saboru financira iz državnog proračuna. Sve političke stranke koje ovdje ne financiraju se one koje nisu dio ove manje političke stranke, koje nisu dio nekakve vlasti ili na lokalnoj ili na regionalnoj ili ovako kao što ste svi vi ovdje na državnoj razini. I zbog toga je izrijekom potrebno uključiti političke stranke i na ovakav način se izbjegavaju potencijalni sporovi kod tumačenja i primjene zakonske odredbe. Uostalom, meni je jasno zašto vi ne želite pristati na to da se političke stranke definiraju jer bi već iduće godine i prema ovom vašem zakonu političke stranke, među njima HDZ trebao iskrcati sve ono što ima u svojim ladicama u vrećama teško. Bilo bi bolje da iskrcaju ono sve što imaju u svojim vrećama što su kroz ove godine namakli, ali to će biti puno teže. I prema ovom njihovom zakonu već iduće godine HDZ bi to trebao napraviti za ove prve godine nastanka Hrvatske države, ali to vi ne želite i očito je koja je vaša namjera. A ono za što ćemo se mi uvijek boriti to je istina, transparentnost i bez obzira na ovaj podmukli pokušaj zatvaranja arhiva ja vam ovdje obećajem da nećete uspjeti. Prelazimo na amandman broj 7 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 6. stavak 2. Izvolite kolega Poljičak. Amandman se prihvaća. Imajući u vidu da se odredbom članka 16. uređuje predaja gradiva drugom tijelu javne vlasti radi obavljanja djelatnosti riječ je ovdje o nomotehničkoj korekciji teksta odredbe. Amandman se prihvaća. Amandman postaje sastavni dio zakona. Zahvaljujem. Prelazimo na amandman broj 7 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 12. Izvolite kolega Poljičak. Amandman se ne prihvaća. Imajući u vidu da se člankom 12. uređuje postupanje s gradivom kojem su istekli rokovi čuvanja, a koji nema značenje za tekuće poslovanje stvaratelja gradiva niti svojstvo arhivskog gradiva ili kulturnog dobra. Takvo se gradivo može izlučiti i uništiti pa naslov iznad članka 12. u cijelosti održava sadržaj toga članka. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku. Izvolite kolega Grmoja. Pa kao što sam već rekao i kod prijašnjih amandmana koji se ne tiču samog merituma zakona nego se tiču ispravka ili terminologije ili samih pojmova ili boljeg definiranja u zakonu uvjereni smo da ovim našim amandmanima bolje definiramo određene stvari, tako da ne znam zašto ministarstvo i Vlada ne žele prihvatiti ove amandmane. Očito je namjera prihvatiti nešto sitno da pokažu nekakvu otvorenost, ali u biti kao što sam rekao i na samom početku, kada bi se svi amandmani prihvatili to ne bi moglo popraviti ovakav zakon niti bi moglo izmijeniti njegovu namjeru koja je očita od početka. Ta namjera je bila jasna nakon što su se u medijima pojavili podaci o određenim ljudima koji su bili visoki dužnosnici i u Vladi RH i ovdje u Hrvatskom saboru, a koji su povezani sa sadašnjim predsjednikom Vlade RH nakon što je postalo očito da ovaj važeći zakon koji je na snazi zapravo omogućava da saznamo mnoge stvari o ljudima koji su imali ključnu ulogu, ne samo u bivšem režimu, nego koji su se prešaltali u ovaj novi demokratski režim, jasno je bilo u kojem će smjeru ići Vlada RH. I ovdje pred cjelokupnom Hrvatskom javnosti ponavljam, kažu svejedno jesu li arhivi otvoreni ili zatvoreni, većina toga je vjerojatno maknuta iz arhiva ili uopće nije predana ili je to izvučeno, to ne stoji. Ne možete nikad sve prikriti i sakriti. To je nemoguće, možete kao neki zatvoriti svoj vlastiti dosje, ali vaše ime će se nać negdje drugdje.

Hvala lijepo. Prelazimo na amandman broj 9 Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 12. stavak 1. Izvolite kolega Poljičak. Ne prihvaća se i to s obzirom da je članak 12. stavak 1. formuliran tehnološki neutralno i odnosi se na svo gradivo za koje su propisani rokovi čuvanja, a nakon toga roka stvaratelj može to gradivo izlučiti, uništiti, naravno ako su zadovoljeni drugi kriteriji propisani tim člankom. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle ovdje je jasno i to je rečeno u obrazloženju amandmana 3, dokumentarno gradivo izvorno nastalo u digitalnom obliku ne treba i ne smije podlijegati postupku vrednovanja zbog same svoje biti, prelaskom na digitalno poslovanje u cijelosti se gubi razlika između dokumentarnog i arhivskog gradiva. Znači i zbog dodavanja novog stavka potrebno je izvršiti prenumeraciju preostalih stavaka ovog članka. Znači željeli smo učiniti sve kako bismo popravili ovaj nepopravljiv zakon, ali vidimo već sada iz ovoga kako se razvija cijela ova situacija da ćete, da pokažete nekakav minimum otvorenosti, prihvatiti samo neke sitne korekcije, ali ponovno ponavljam da prihvatite i sve ove amandmane, to ne bi izmijenilo samu bit ovog zakona, a to je zatvoriti osobne dosjee ljudi koji su bili žrtve, radi se oko 80 000 dosjea, a jedino preko dosjea tih ljudi mi možemo doći do progonitelja. To je jedini način.

Mi to možemo učiniti jedino preko dosjea žrtava i to se dogodilo i u ovom slučaju o kojem sam govorio. Nije kolega pronađen u njegovom osobnom dosjeu, on je pronađen u dosjeu žrtve kao operativna veza. U dosjeu žrtve i u dosjeima žrtava mi možemo pronaći progonitelje, a vaš cilj je to zatvoriti. Tražim glasovanje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Prelazimo na amandman broj 10 Kluba zastupnik MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 12. stavak 4. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća. Svo javno dokumentarno gradivo podliježe postupku vrednovanja i propisanim rokovima čuvanja. Stvaratelja se ne može obvezivati da na svoj trošak trajno čuva gradivo koje nema svojstvo arhivskog gradiva ili kulturnog dobra, odnosno nije značajno za tekuće poslovanje samog stvaratelja. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Radi se o konceptu, radi se o pojmovima, radi se o tome da mi pokušavamo objasniti koja je razlika između nečega što je arhivsko gradivo, što je dokumentarno gradivo, kako razlučiti jedno od drugoga, posebno kad se to nalazi izvan arhiva. Radi se o tome da se ne poznaje razlika između nečega što je nastalo u digitalnom obliku ili nečega što je nastalo u ostalim oblicima i to je jedan veliki prijepor gdje mi nastojimo razjasniti terminologiju, međutim izgleda da Ministarstvo kulture ne želi uopće za to čuti. Zato što bi priznali da praktički ne poznaju samu problematiku i da je jedina namjera bila što prije donijeti zakon, međutim određene situacije koje su se dogodile u javnom prostoru su ih malo usporile, posebno ovaj slučaj o kojem sam govorio, nakon čega je ovaj proces donošenja novog zakona bitno usporen i pričekala se ova praktički ovaj mjesec u kojem imamo svjetsko prvenstvo, u kojem imamo niz zakona i ostalih propisa ovdje u Hrvatskom saboru. Ne znam, imali smo kroz ove dane i po 7, 8 točaka na dnevnom redu, kolege iz SDP-a su uputili interpelaciju INA-i i HEP-u, to je sinoć bila rasprava ovdje u 21h navečer, nitko ne zna da se o tome uopće raspravljalo ovdje u Hrvatskom saboru. Od ponedjeljka ponovno počinjemo raditi, što više zakona, škakljivih za vladajuću većinu, će uputiti u proceduru, progurati nekako oporbene ove prijedloge koji su opasni za vladajuće i njih što prije raspraviti i tako cijelu priču zaključiti. Prelazimo na amandman broj 11 Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer se nadležan u državnom arhivu treba predati javno arhivsko gradivo sređeno, popisano, u zaokruženim cjelinama, tehnički opremljene u digitalnom obliku koji je primjeren za trajno čuvanje, a čemu prethodi postupak odabira tog gradiva iz dokumentarnog gradiva. Izvolite kolega Grmoja. Znači izraz odabiranje nije definiran zakonom, također u odredbama koje čine ovo poglavlje uopće se ne regulira pa i ne spominje odabiranje. Tako da mi želimo ispraviti ono što se može ispraviti, ali očito nikakvog sluha za to nema i evo ja ne znam što više možemo ovdje govoriti, ovaj koliko god, ali Ministarstvu kulture, ministrici Obuljen, Andreju Plenkoviću i kolegi je svejedno. Znači oni su odlučili, oni imaju jasnu namjeru i tu namjeru su odlučili danas provesti a vidjeti ćemo hoće li im u toj namjeri pomoći Petar Škorić, hoće li im u toj namjeri pomoći Ivan Šipić, hoće li im u toj namjeri pomoći Miro Kovač, hoće li im u toj namjeri pomoći Davor Ivo Stier, hoće li im u toj namjeri pomoći ostale kolege iz HDZ-a. Hoćete li kolega Šipiću danas odigrati za kolegu ili ćete danas raditi za hrvatski narod, za budućnost, za istinu, na zdravim temeljima? Vidjeti ćemo kako ćete glasovati, hoćete li glasovati za zatvaranje arhiva. Tražim glasovanje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Prelazimo na amandman br. 12. Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku. Amandman se ne prihvaća s obzirom da je postojećom formulacijom odredbe omogućeno da tijela javne vlasti ne moraju predati javno arhivsko gradivo u roku od 30 godina od njegovog nastanka ako im je naglašavam potrebna za obavljanje njihove djelatnosti. U tom slučaju ova tijela šalju obavijest nadležnom državnom arhivu i navode rok u kojem će gradivo biti predano. Navedeno gradivo je i prije predaje, opet naglašavam nadležnom arhivu dostupno i kod samog stvaratelja. Izvolite kolega Hasanbegović. Poštovani državni tajniče, naravno ne prihvaćam vašu argumentaciju radi jasnoće izričaja ovaj rok je precizno, potrebno precizno odrediti jer bi propisivanje iznimaka bez njihovoga podrobnoga obrazloženja omogućilo postupanje suprotno temeljnoj svrsi ovoga zakona napose u vezi s predajom i dostupnosti arhivskoga gradiva nastaloga do 22. prosinca 1990. koji se sada protulustracijski pomiče na 30. svibnja i time vija fakti zatvara arhiv. Dakle vi dobro znate o kojem gradivu je riječ. Riječ je o gradivu jugoslavenskih komunističkih tajnih službi. I kojem to ministarstvu treba to gradivo za operativno djelovanje osim ako to djelovanje nije usmjereno i ne odvija se kao nastavak upravo toga jugoslavenskoga komunističkoga djelovanja? Ovdje otvaramo mogućnost arbitrarnoga postupanja na način da bilo koji ministar političkom odlukom, zna se o kojim tijelima je riječ u prvom redu SOA-i i Ministarstvu unutarnjih poslova odbije i to se čini do današnjega dana predati arhive iz jugoslavenskog komunističkoga razloga jer im je ono potrebno za tekuće operativno djelovanje. O kojem je tekućem operativnom djelovanju osim ako na čelu tih ministarstava poput Ministarstva unutarnjih poslova ili na čelu tajnih službi nisu ljudi koji su izrasli i familijalizirali se za tim razdobljem i s tim jugoslavenskim komunističkom gradivom. Tražite glasovanje? Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 13. Amandman se ne prihvaća jer se radi o pitanju klasificiranih podataka koji prolaze postupak deklasifikacije sukladno Zakonu o tajnosti podataka. Izvolite kolega Grmoja. Dakle poštovani državni tajniče, jasno je znači koja je bila namjera ovog što smo predložili. Ne može se podzakonskim aktom mijenjati zakon. I mi tražimo da se to jasno definira, znači da se stavi, odnosno podzakonskim aktom donesenim na temelju zakona. Ne može se podzakonskim, to je vaša namjera, da vi odlučujete što će biti dostupno a što neće biti dostupno, podzakonskim aktima da se odlučuje što će biti dostupno a što neće biti dostupno. Jasno je koje su vaše namjere. Žalosno je da mi nismo mogli zaključiti ovu temu arhiva. Mislim da je hrvatskom narodu dosta tih priča, da ih zanima gospodarstvo, da ih zanima prosperitet, da ih zanima rasterećenje poduzetnika, da ih zanima otvaranje radnih mjesta. I upravo zato vama koji iz izbornog ciklusa u izborni ciklus pričate o lustraciji, pričate o suočavanju sa prošlošću što vam napravi jedna politička opcija koja o tome nikada nije pričala. Prije lokalnih izbora napiše vam zakon i otvori arhive. Da zaključimo tu priču više da se time bave arhivisti povjesničari i vi niste mogli izdržati niti godinu dana jer ste odmah nakon nekoliko mjeseci krenuli u donošenje novog zakona međutim određene situacije koje su izašle u medijima su vas malo usporile i vi danas evo u ljeto praktički, kada nitko gotovo i ne prati odlučili ste se na zatvaranje arhiva. Tražim glasovanje. Idemo dalje.

Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za prethodni 13.-ti amandman.

Dakle mogu ponoviti samo temeljnu činjenicu poznatu svakom studentu prve godine pravnoga fakulteta. Dakle dodatne uvjete može propisivati samo pravni propis istoga ranga dakle zakon. Ovdje je potpuno jasna, ne prikrivena nego otvorena namjera da se stvore fluidna zakonska načela koja će se onda putem politički dekretiranih pravilnik potpuno gaziti i davati im drugi pravni smisao. Bez iluzija da će to biti prihvaćeno kao i svi ostali amandmani, tražim glasovanje.

Amandman se ne prihvaća s obzirom da je odredba stavka 4. formulirana na način da propisuje uvjete predaje gradiva i u analognom i u digitalnom obliku kao iz onog gradiva u koje pretvoriti u digitalni oblik. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine Grmoja. Znači dakle, mi ovdje ponovno objašnjavamo razliku koju kroz cijelo ovo vrijeme pokušavam državnom tajniku objasniti, ali izgleda to ne ide. Znači da postoji razlika između nečega što je nastalo u digitalnom obliku i ostalog gradiva. Nešto što je nastalo u digitalnom obliku ne treba prolaziti ove postupke jer za pohranu takvih podataka treba puno manje prostora. Mi smo već u digitalnom dobu, državni tajniče. Osim toga, kad je nešto nastalo u digitalnom obliku nema razlike između izvornika i kopije. Ja ne znam kako vam to objasniti, i mi pokušavamo kroz ove amandmane vam zapravo malo vas probuditi i podsjetiti da smo u 21. stoljeću. Nikako to ne uspijevam, evo, i kroz ove amandmane ali i kroz ova obrazloženja ovdje koja vam konstantno dajem, pokušavam vam objasniti razliku između gradiva koje je nastalo u digitalnom obliku i gradiva koje je nastalo u ostalim oblicima. I pokušavamo popraviti ovaj vaš loš zakon, namjere vam ne možemo promijeniti nažalost, to smo se uvjerili, jasno je koje su vaše namjere, ali barem kad to provodite što ste naumili pa da se ne sramotite. Znači odlučili ste nešto provesti, namjere vam ne možemo izmijeniti, odlučili ste zatvoriti arhive ali barem da se kao hrvatska Vlada a i mi smo državljani RH i saborski zastupnici, pa barem da se ne sramotite.

Državni tajniče, izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za prethodni 15. amandman. Dakle nema potrebe za nekakvim duljim obrazloženjem budući da se radi o istom prijeporu kojeg je nemoguće državnom tajniku i Vladi objasniti. Tražim glasovanje. Gospodine državni tajniče, izvolite. Amandman se ne prihvaća s obzirom da se radi o gradivu koje je nužno potrebno tijelu javne vlasti za obavljanje njegove djelatnosti te ga stoga ne mora predati nadležnom državnom arhivu.

Znači izmjena se predlaže kako bi se preciziralo da se odredba odnosi samo na gradivo koje nije izvorno nastalo u digitalnom obliku. Znači za gradivo koje je izvorno nastalo u digitalnom obliku nema zapreke za predaju digitalne kopije u bilokojem trenutku. Znači u bilokojem trenutku, državni tajniče. I to je ono što mi pokušavamo ovdje reći ali očito nema sluha. Namjere su jasne i ono što evo mogu samo žaliti da nije lako natjerati Vladu da napravi nešto što je dobro. Ali čak i onda kad napravi nešto što je dobro ide to u roku manjem od godinu dana mijenjati. To je ono što ja nikako ne mogu shvatiti i čemu sve to jer morate biti svjesni jedne činjenice, puno ljudi je u ovom periodu bilo i uško u zgradu Hrvatskog državnog arhiva nešto što je jednom bilo dostupno ne može se ponovno učiniti nedostupnim. A vi to konstantno zaboravljate i radite jednu sramotu ovoj Vladi, HDZ-u da idete u jedan pokušaj koji vas samo može osramotiti a u kojem nikako ne možete uspjeti. Tolika vaša želja i toliki stah da idete napraviti nešto a zapravo su izgledi da uspijete nikakvi, sve što možete je dodatno se osramotiti i pokazati da HDZ štiti progonitelje, štiti oni koji su u komunističkom režimu radili što su radili.

Amandman se ne prihvaća budući da se odredba ove glave odnose na dostupnost javnog arhivskog gradiva koje čini odabrano javno dokumentarno gradivo tako da je navođenje javnog dokumentarnog gradiva ovdje potpuno suvišno. Želite li obrazložiti, gospodine Grmoja? Da, izvolite. Dakle, s obzirom da je čl. 18., st. 1. propisano da je gradivo dostupno za korištenje od nastanka, potrebno je precizirati da se odredbe ovog poglavlja odnose i na javno dokumentarno i na javno arhivsko gradivo jer u trenutku nastanka nije poznato koji će biti rezultat postupka vrednovanja i hoće li neki dio dokumentarnog gradiva postati dio arhivskog gradiva ili ne. I zato je to potrebno precizirati jer mi ne možemo znati što će od dokumentarnog gradiva postati arhivsko gradivo. Ja ne mogu nikako shvatiti da Ministarstvo kulture nakon dva čitanja, nakon svega onoga što je rečeno, što smo upozoravali ovdje, iznijeli sve dobronamjerno jer ono što ste vi naumili provesti mi zaustaviti ne možemo. Dignut će kolege iz HDZ-a ruku, a onda će, dignut će Miro Kovač ruku, onda će pričati o tome da se on bori za lustraciju već u idućoj izbornoj kampanji. Dignut će Davor Ivo Stier ruku danas i onda će prodavati hrvatskim biračima ponovno istu priču. Na to mi ne možemo utjecati, ali ste barem mogli onda preciznije definirati pojmove i ne sramotiti se pred hrvatskom javnošću.

Gospodin Poljičak, izvolite.

Uvaženi tajniče odredili ste u ovome Zakonu o arhivima ili lex-kolega da ispunite obavezu prema ljudima koji su i stvorili ovu Vladu, a to je Vladimir Šeks. Naravno da je nezgodno bilo doći ministrici ovdje, da ste vi došli da brani ovo zatvaranje arhiva poslije godinu dana pošto je arhiv otvoren. I zaista me interesira kako ćete glasati kolege iz HDZ-a, vidim da ih više i nema, ali u vrlo malome broju, kako će glasati o zatvaranju arhiva, a pozivaju se na lustraciju. Sve odbijate amandmane u biti bez ikakvog obrazloženja osim obrazloženja, jedino obrazloženje vam je da i jedini smisao vam je zatvaranje arhiva i arhivske građe iz komunističkoga razdoblja. Kako ćete to obrazložiti gospodo svojim biračima kojima se pozivate uvijek prije izbora na lustraciju? Pa dajmo povjesničarima da se bave sa poviješću. Ovaj Zakon je lex-kolega, možemo ga slobodno nazvati lex-kolega, proizašla kao obaveza, uvaženi tajniče, da ispunite, vi ste svjesni da vi zatvarate sada arhivu, vi to znate.

I nakon godinu dana oni koji su glasali za Zakon o otvaranju arhiva, sad će morati glasati o zatvaranju arhiva. Tražimo glasanje o ovom amandmanu. Gospodine državni tajniče, izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za 18. amandman. Dakle, sasvim je jasno da ne možemo znati je li nešto dokumentarno, je li arhivsko gradivo ako se to nalazi izvan arhiva i ako nije prošao to gradivo nije prošlo određene postupke. Ali to je jasno svima osim državnom tajniku, osim ministrici Obuljen, osim Andreju Plenkoviću. Evo, ne znam, kolega Bulj spominje jednog kolegu da je on zapravo i autor ovog Zakona. Ne znam je li on autor Zakona, ali on je pogođen ovim Zakonom koji je na snazi. On je pogođen i morao je čovjek angažirati jedan cijeli tim, kaže da je angažirao tim i da je ušao u Hrvatski državni arhiv i da je taj njegov tim utvrdio da on nije bio suradnik. Što bi drugo njegov tim moga utvrditi? Ali dokumenti pokazuju suprotno. Radi se o tisućama i tisućama stranica. Za to proučiti treba vremena i oni su toga svjesni i zato žele što prije donijeti ovaj Zakon. To je ogromna građa, to su fondovi sa stotinama tisuća stranica u kojima bi se puno toga otkrilo da ne rade ovo što rade. Ali naći ćemo načina ponovno ponavljam kako tome doskočiti.

Gospodine državni tajniče izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za 18. amandman. Uvaženi tajniče, vi ovim Zakonom nikako da odredite da znamo što je arhivsko gradivo. Vi ste to ostavili u biti prostor da se može manipulirati, a u biti sve što je s ciljem kolega Grmoja govori zatvaranje arhiva. Ovim Zakonom se zatvaraju arhivi i to naša javnost mora znati.

Nemojte nasjedati obmanama. A prije godinu dana ste glasali za MOST-ov prijedlog o otvaranju arhiva i naravno da će se prije izbora, bilo kojih, vi pozivat opet na lustraciju jer vam to i jedini način kako da narod obmanjujete, kako pridobivate birače. A ovo je Zakon i obaveza, vidim da nema više kolega iz HDZ-a ovdje, jedino ste vi otišli ne znam zbog čega ne slušaju ovaj vrlo bitan zakon na koji oni dobijaju izbore i na koje se pozivaju iz izbora u izbore, lustracija, pa dajmo povjesničarima dajmo ljudima od struke da uđu u arhiv u skladu sa zakonom jer je trenutno arhiv otvoren. A danas ćete vi glasati ako dignete ruku o zatvaranju arhiva. Žao mi je što nema kolege Šipića, što nema kolege Mire Kovača, što nema kolege mog Đakić i brojnih drugih kolega, čak je i Milijan Brkić sada zvao jel bit im će neugodno da dođe gospodin Furio RAdin da sluša jel ne zna kako će u idućim izborima pozivati na lustraciju. Koji će sada naći model? Misle zaboravit će se za pet dana. kratka je pamet narodu. Jednostavno imate obavezu zatvoriti ovo prema umotvorcu ovog zakona, a to je kolega.

Izvolite gospodine državni tajniče. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i kod 18. amandmana. Sada će gospodin Grmoja dati obrazloženje u ime Mosta. S obzirom da je člankom 18. stavak 1. propisano da je gradivo dostupno za korištenje od nastanka, potrebno je precizirati da se odredba odnosi na javno dokumentarno i na javno arhivsko gradivo jer u trenutku nastanka ponovno ponavljam nije poznato koji će biti rezultat postupka vrednovanja i hoće li neki dio dokumentarnog gradiva postati dio arhivskog gradiva ili ne.

O čemu se ovdje radi? To podrazumijeva da postoji opasnost da određeno gradivo neće biti predano u arhiv. A tko o tome odlučuje?

I što je najluđe od svega vi ste danima, bila je ministrica u Temi dana na HRT-u priča da otvara arhive UDBA-e i onda je voditeljica pita što vi otvarate jelu ovom trenutku to otvoreno, ona se pogubila jadna što će žena jer zna da obmanjuje javnost. Da je u ovom trenutku sve otvoreno, a da ćete vi to zatvoriti. A arhivi su u ovom trenutku otvoreni.

Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao uz 18. amandman. Vi nikako da odgovorite na pitanje tj. i u raspravi što je to arhivsko gradivo, tko će odrediti, tko je definiran i nadležan za određivanje arhivskog gradiva, tko ima to diskrecijsko pravo, koji kolega, tko će to napraviti? A vi jasno i glasno imate namjeru zatvoriti arhivsko gradivo iz komunističkog razdoblja, to vam je jedini interes i vi to znate uvaženi tajniče da danas zatvaramo gradivo i da će kolege iz HDZ-a i većine glasati o ovome zakonu u biti kojega su prošle godine otvorili arhivsko gradivo. Žao mi je što nije bila ministrica, kada je bilo raspravljanje ovdje bilo je teško gledati jer je bila svjesna ona nije davala nikakva objašnjenja.

To je manipulacija i laž. Današnjim danom vi zatvarate arhivu iz komunističkog razdoblja i to javno moramo kazati. I zaista me zanima kako će kolege iz HDZ-a glasati radi javnosti jel kada obilaze selo po selo onda uvjeravaju ljude u lustracije, obmanjuju ljude. pa dajmo to vrijeme povijesti, povjesničarima, struci da se istraži to razdoblje, a ne manipulirati našim građanima i vraćati ih u povijest. Njima je jedini interes manipulacija i vi imate tu obavezu prema onome tko je stvorio ovu Vladu, koji je s ovoga gore balkona činio prstom, sjećate se ovako, koji je ovako kokošario po hodnicima da bi uhvatio kojega zastupnika.

Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao uz 18. amandman. Izvolite gospodine Grmoja. Dakle s obzirom da je člankom 18. stavak 1. propisano je da je gradivo dostupno za korištenje od nastanka, potrebno je precizirati da odredba odnosi na javno dokumentarno i na javno arhivsko gradivo jer u trenutku nastanka nije poznato, ponovno ponavljam, koji će biti postupak vrednovanja. Tražim glasovanje.

Izvolite gospodine državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Arhivi su zaduženi za čuvanje i zaštitu javnog arhivskog gradiva te provode i mjere prikrivanja identiteta osoba, odnosno anonimizacija stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva nastalog do 30. svibnja 1990. godine, dužni su također osigurati njegovu dostupnost sukladno odredbama ovog zakona. Hvala lijepa. Gospodin Grmoja će obrazložit amandman. Dakle radi se o ne razumijevanju osnovnih pojmova od strane državnog tajnika, ministrice Obuljen koja evo nije smogla hrabrosti ni pojaviti se ovdje danas na obrazloženju ovih amandmana. Vidimo da nema ni kolega iz HDZ-a, nije ni njima ugodno slušati istinu. Istina je nekad jako neugodna, istina se nastoji ovim zakonom prikriti, a isto tako nastoji se zaobići jedna rasprava u kojoj nemate nikakvih argumenata u kojima smo svjesni da su vaše namjere razotkrivene, da smo shvatili već odavno što želite i da onda evo nemate ni nekakav minimum korektnosti da prihvatite one amandmane koji nastoje poboljšati sami zakon, a koji ovu namjeru koju ste vi naumili provesti neće u bitnome promijeniti. Ovi amandmani neće ostaviti arhive otvorenima, ovo o čemu sada raspravljamo, ali će barem malo poboljšati određene stvari i kod samog postupka će definirati što je dokumentarno, što arhivsko gradivo i uvest će prave pojmove, ali vi to ne želite čuti.

Gospodine državni tajniče, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer se radi o osobnim podacima koji su sadržani u javnom arhivskom gradivu, tj. gradivu koje je odabrano iz javnog dokumentarnog gradiva. Hvala lijepo. Tajniče, ministarstvo nije namjerno definiralo što je arhivsko gradivo, što je dokumentarno, to je vaš cilj i interes. Ali je vrijeme, i zbog toga smo otvorili arhivu, da se dozna tko je odgovoran za ubojstva Bruna Bušića, obitelji Ševo, brojna ubojstva koja su se dogodila u domovini i van domovine, brojna ubojstva na koja se pozivaju kolege u Saboru. Zbog čega to zatvarate? Zbog čega ne doznamo istinu gdje su kosti određenih ljudi i ne zna se za njih iz toga vremena? Po brojnim jamama, zbog čega krijete te podatke? Zbog čega zatvarate to? Zbog čega te obitelji ne bi doznali gdje su te kosti mrtvih ljudi koji su samo bili domoljubi, isključivo bez suda, bez ikakvih demokratskih procesa su ubijeni. Zbog čega ovo radite? Zbog čega zatvarate arhiv? Zbog čega struka ne bi ušla i riješila i te probleme? Brojni se klanjaju ovdje moji kolege iz HDZ-a nad jamama znanim i ne znanim. Zbog čega to ne bi jednom riješili da znanstvenici, povjesničari utvrde činjenično stanje i da doznamo tko su ubojice, tko su krvoloci tih ljudi koji nisu krivi ni za ništa, osim šta su bili domoljubi, patrijoti, nisu bili mrzitelji? Zbog čega zatvarate arhive? Pa evo samo zbog ovih ljudi koje sam napomenio, nekoliko ubojstava, gdje su cijele obitelji i vanka u imigraciji ubijane u RH, pa zbog čega zatvarate arhiv?

I tko su ubojice. Tražim glasanje. Gospodin državni tajniče, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer se odredbom propisuju da se tehničke mjere iz prethodnog stavka poduzimaju tako da se izvorno arhivsko gradivo ne ošteti ili uništi. Gospodin Grmoja u ime predlagatelja amandmana Dakle radi se o tome da je člankom 18. stavkom 1. propisano da je gradivo dostupno za korištenje od nastanka. Potrebno je precizirati, ponovno ponavljamo, da se odredba odnosi i na javno dokumentarno i na javno arhivsko gradivo jer mi ne možemo znati što je prije postupka samog, što je arhivsko, a što dokumentarno gradivo. Međutim upozorio bih na jednu činjenicu, ovdje ste maloprije rekli suprotno, da stvaratelji određuju pravila dostupnosti gradiva izvan arhiva, a sada kažete isto kao i u arhivima, sam zapisivao što govorite. Hoćete li se odlučiti državni tajniče? Na koji način se taj proces događa. Znači a ova vaša greška je posljedica toga da to niste definirali u samom zakonu, znači niste nešto definirali i vi sami ne znate na koji način se to treba provoditi i onda činite ovakve kardinalne greške ovdje kao predstavnik ministarstva sa ove govornice. Tražim glasovanje o ovom amandmanu, a najbolje bi bilo da pričekate sa glasanjem o samom zakonu, poručite premijeru, da se povuče iz glasovanja ovaj zakon i da ovo ide sve u treće čitanje, iako u samom trećem čitanju pitanje je što ćemo mi od ovog zakona moći ispraviti. Potrebno je napisati potpuno novi zakon ili ništa ne dirati u smislu ovoga što su napravljene izmjene prije više od godinu dana.

Izvolite gospodine državni tajniče. Amandman se ne prihvaća. Odredba se odnosi na javno arhivsko gradivo, dakle odabrano dokumentarno gradivo. U ime MOST-a će govoriti, obrazložiti gospodin Bulj. Opet isto tražimo da vaše greške koje ovdje niste definirali, javno arhivsko i javno dokumentarno gradivo jednostavno kome ste dali vi pravo tko će biti taj koji će odrediti koje je arhivsko gradivo i na koji način će ono biti određeno. Ali je činjenica i kolega Grmoja i klub MOST-a a i kolege iz HDZ-a koje su ovdje dobro bi bilo da prenesu i ako slušaju da negdje ako su u svojim kancelarijama sada pod ovim skutama ili u nekim jamama ovdje u podrumima gdje se nalaze da čuju da bi bilo najbolje da povuku ovo, da je ovo jedan sramotan zakon koji u biti su glasali prošle godine otvaranje arhiva, sada o zatvaranju, zakon koji nije definiran, koji ostavlja brojne upitnike, zakon kojem je jedina obaveza, tvorcu ovog zakona koji je tvorac i ove Vlade da povuku ovaj zakon, to bi bilo najplemenitije šta bi se moglo dogoditi u ovome slučaju i najkorisnije za arhivsku, za arhivu. Međutim žao mi je što ih ovdje nema a biti će uredno na glasanju, dizati će ruke i kolege i Šipić i Kovač i kolega Brkić i svi koji su ovdje, pozivaju se, uvijek se često se pozivaju na lustraciju, na temeljne vrijednosti ne znam čega. Oni ovim današnjim danom ako glasaju o ovome zakonu i ako ga podrže u biti gube svaku vjerodostojnost. Zbog toga i nisu ovdje u Saboru. Zbog čega ih sada odjednom ne interesira ovo a u kampanji lustracija, lustracija, lustracija, bolje da govore lažemo vas, obmanjujemo vas narode, dok se pljačka država mi ćemo pričati o lustraciji, dajmo ovo povjesničarima, dajmo ovo struci i zatvorimo ovu priču. Tražim glasanje. Izvolite gospodine državni tajniče. Amandman se ne prihvaća s obzirom da je datum 30. svibnja 1990. godine izabran za granično razdoblje između nedemokratskog režima i demokratski izabrane vlasti a imajući u vidu konstituiranje novog Hrvatskog sabora izabranog na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima te prijenos vlasti na svim razinama. Mi smo prema ovom važećem zakonu koji je praktički naš prijedlog koji smo uspjeli ovdje prije lokalnih izbora kada je HDZ glasao za njega jer se bojao rezultata na lokalnim izborima uspjeli progurati da bude otvoreno sve do Božićnog ustava 22. prosinca '90.-te. I sada se to vraća nekoliko mjeseci unatrag, zatvara se taj period tranzicije iz komunističkog u demokratski sustav kada su se mnogi iz tog bivšeg režima prebacili u ovaj novi sustav, zauzeli važne pozicije u društvu i sada se to želi zatvoriti pod nekakvom pričom da je znači 30.5. važan datum, naravno da je važan ali to nema nikakve veze sa ovim prijedlogom zakona i s namjerom koju smo mi imali kod donošenja samog zakona. Kaže, to sam rekao ovdje u raspravi kada je bilo, ravnatelj državnog arhiva Dinko Čutura nedavno je dao izjavu a prenijeli su mediji, kaže tih 7 mjeseci koji su bili otvoreni a sada ćemo tih 7 mjeseci zatvoriti po ovom što predlažu kolege iz HDZ-a je razdoblje nastanka moderne hrvatske države a svaka država štiti svoje tajne. Dakle ako je vjerovati Čuturinoj izjavi nastanak Hrvatske države obavijena je tajnom koja nije za nas obične smrtnike. I ja sam ovdje pitao s ove govornice ima li ova Čuturina izjava kakve veze sa Milanovićevim King-Kongom, nemamo za sada odgovor na to pitanje ali jasno je koja je namjera, zatvoriti ovo što je do sada bilo otvoreno i da ne saznamo tko se sve iz bivšeg sustava, koji su to progonitelji, koji su to suradnici bivšeg sustava završili u HDZ-u. Amandman br. 30. je istovjetni kao 29. ali u svakom slučaju mi ćemo ga tretirati u ovakvom obliku, u ovakvoj proceduri kao što imamo danas tretirati ćemo ga kao da je novi amandman.

Poštovani državni tajniče, dakle ovo je možda ključna točka ovoga podmukloga protulustracijskoga kukavičjeg jaja od zakona. Dakle skraćivanjem zakonskoga roka iz postojećega zakona s 22. prosinca 1990. na 30. svibnja 1990. ograničava se uvid i dostupnost javnog arhivskog gradiva u ključnom razdoblju početka dvojbenoga prijelaza ili tranzicije iz jednostranačkog nedemokratskog sustava u višestranački parlamentarni poredak. Dakle to je trenutak kada se petokraka pretvara u hrvatske grbove i kada je začeta ne u kontekstu ovoga zakona Hrvatska država već duboka država konglomerat različitih poslovnih, paraobavještajnih, političkih i ideoloških interesa koja je zarobila hrvatsko društvo i državu sve do našega dana. Postavljam pitanje HDZ-u koji su vaši motivi i zašto svatko od vas ponaosob prihvaća nositi teret protulustracijske poluge putem zatvaranja arhiva? Dakle, zašto činite ono što nije zabilježeno ni u Lukašenkovoj Bjelorusiji? Dakle gospodo iz HDZ-a, podsjećat ćemo vas svaki dan imenom i prezimenom na tu činjenicu, nema nikoga od vas, posebice ćemo podsjećati svakoga od vas, poimence vas tzv. demokršćana, protukomunista i konzervativaca. Tražimo glasovanje o ovom amandmanu. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista ima amandman broj 31. Izvolite gospodine državni tajniče. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje kao u 29. amandmanu. Želi li netko u ime predlagatelja uzeti riječ? Izvolite, gospodine Sladoljev. Poštovani državni tajniče, dakle tražit ćemo glasovanje o ovom amandmanu.

To je legitimno ali mislim da se to javno mora reći. Tražimo glasovanje.

Broj 32., Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Izvolite, gospodine državni tajniče. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za amandman broj 29.

Hoćete da vam pročitam?

Javno arhivsko gradivo koje je nastalo do 22. prosinca 1990. g. dostupno je za korištenje bez ograničenja osim gradova iz članka 18. stavka 4. i stavka 5. ovoga zakona i gradiva propisanog člankom 19. ovoga zakona, to je vaš amandman. Ponovit ću još jednom, dakle ovaj stavak Vladinoga zakonskoga prijedloga predstavlja ključni dokaz da je riječ o protulustracijskom kukavičjem jaju kojim se zatvara arhiv u odnosu na postojeće zakonsko stanje. Dakle, još jednom pozivam zastupnike HDZ-a da pokažu savjest, pitam se hoće li među njima biti ijednoga koji će sukladno svojoj savjesti odbiti glasovati za ovaj protulustracijski zakonski prijedlog ili će svi postupiti u ovom konkretnom slučaju kao iz njihove sestrinske stranke u lipnju 1991. g. kada su se povukli i pobjegli iz sabornice, kada se glasalo o hrvatskoj državnoj neovisnosti.

Prelazimo na amandman broj 33. Prelazimo na amandman 34. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 20. stavak 2. Izvolite, kolega Poljičak. Nije potrebno unositi ovaj uvjet za omogućavanje dostupnosti podataka. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle, predlaže se redakcija teksta na način da budu jasno razgraničene kategorije osoba čiji se osobni podaci ne štite, to su ukupno 3 različite kategorije. I to osobe koje su obnašale javne dužnosti i osobe koje su bile pripadnici, zaposlenici neke od služba sigurnost kod čega se uvažava činjenica da je postojalo više službi sigurnosti i osobe koje nisu bile obnašatelji javne dužnosti niti pripadnici neke od službi sigurnosti ali surađivala sa službama sigurnosti ili drugim tijelom na način da je sudjelovala u kršenju ili ograničavanju ljudskih prava i temeljnih sloboda trećih osoba kod čega se uvažava činjenica da nisu isključivo službe sigurnosti kršile ljudska prava i temeljne slobode.

Zašto? Zato što nije promijenjeno to da ste vi naveli kao da je postojala jedna služba sigurnosti, bilo ih je više, niste uvažili činjenicu da su rijetku bili definirano kao suradnici službi, da su postojale osobe koje nisu bile definirane a surađivale su ili sa službama ili sa drugim tijelima. Mi to sve u svom amandmanu definiramo, međutim vi takve osobe želite zaštititi. Vi želite zaštititi te operativne veze, a znamo tko je bio operativna veza. To vi želite zaštititi i žalosno je da to podržavaju oni koji se prodaju kao veliki domoljubi, koji žele raščistiti s komunističkom prošlošću, ali neće im. Ako danas stisnu zeleno za ovaj zakon neće im to narod zaboraviti i to im više neće proći.

Tražite glasovanje, hvala lijepo. Prelazimo na amandman broj 35 Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku u svezi s člankom 20. stavak 2. Izvolite kolega Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer nije potrebno unositi ovaj uvjet za omogućavanje dostupnosti podataka. Zahvaljujem. Vaš odgovor je podcjenjivanje zdrave pameti. Dakle ne može biti obrazloženje zato jer to nije potrebno. Dakle najmanje što možete učiniti dati argumentaciju. Mi opet podsjećam zbog javnosti mi imamo postojeće zakonsko stanje kojim su otvoreni arhivi, kojim su jasno definirani tzv. obnašatelji javnih dužnosti na svim razinama sada odbijanjem ovih amandmana i ovim zakonskim prijedlogom imamo zatvaranje arhiva. Dakle svrha ovog amandmana je zadržati dostupnost podataka iz javnog arhivskog gradiva iz postojećeg zakonskog rješenja. Predložena odredba u ovom HDZ-ovom protu lustracijskom kukavičjem jaju značajno bi ograničila uvodi i dostupnost u postojeće javno arhivsko gradivo, budući da otvara mogućnost kumulativne primjene, dakle sada to je ta igra s veznicima po kojem bi se ograničenja odnosila samo na osobe koje su u isto vrijeme bili i obnašatelji javne dužnosti i pripadnici suradnici službi sigurnosti. Dakle amandmanom smo jasno zbog jasnoće rekli da se služba sigurnosti u jednini treba zamijeniti pojmom službe sigurnosti u većini budući da je u jugoslavenskom komunističkom sustavu djelovalo više službi državne sigurnosti.

Hvala vam lijepo. Prelazimo na amandman broj 36 Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku u svezi s člankom 20. Amandman se ne prihvaća jer je prijelaznom odredbom članka 57. propisano da su stvaratelji imatelji javnog arhivskog gradiva nastalog do 30. svibnja 1990. godine dužni osigurati njegovu dostupnost. Zahvaljujem.

Vi ste sada u svome odgovoru spomenuli riječ imatelj, isti onaj pojam koji ste odbili uvrstiti u ovaj zakonski prijedlog našim prvim amandmanom. Tada ste posegnuli za argumentom da zakon ne poznaje pojam imatelja, a sada spominjete imatelje. Tražim glasovanje. Prelazimo na amandman broj 37 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 21. Amandman se ne prihvaća s obzirom da je člankom 30. navedeno da javnu arhivsku službu obavljaju državni arhivi i arhivi lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahvaljujem. Izvolite kolega Bulj. Tajniče, u članku 21. mijenja se riječ javno arhivsko gradivo zamijenilo bi se javno dokumentarno gradivo i javnom arhivskom gradivu jel vi niste definirali ovim zakonom što gdje spada javno dokumentarno gradivo. Vi cijelo vrijeme odbijate takav amandman i ne želite to precizirati i da li je neki dio dokumentarnog gradiva da li će postati arhivskog gradivo ili ne. Tko će to odrediti? Ali je vama ovdje puno bitnije da se uz obrazloženja i ne prihvaćanje naših amandmana sa strane Vlade i ministrice jel naravno vaš nalogodavac lex kolega ovaj zakon kako sam ga nazvao, vama je puno bitnije da se ovo provuče. Vama nije ugodno slušati ovo sve jer ste svjesni tajniče da smo upravu. vi ste svjesni da se današnjim danom kolege iz HDZ-a i koalicijski partneri i ne znam šta će biti s drugima da će glasati o ovom zakonu. Ja ne mogu vjerovat da zbog svih ubojstava za vrijeme komunističkog režima spomenuo sam brojna ubojstva od Đurekovića kojem je suđenje bilo do obitelji Ševo što se ne zna što se dogodilo, Brune Bušića i brojnih drugih emigranata kako u Hrvatskoj brojnih jama zbog čega zatvarate istinu i povijest i struku da se pronađu oni koji su to napravili i da činjenice izađu na vidjelo. Ja ne vjerujem da će gospodin Milijan Brkić glasat za ovaj zakon, ja ne mogu vjerovati da ćete zatvoriti ovaj arhiv danas, ja ne mogu vjerovati da će to napraviti kolega Šuker, kolega Borić svi, kolegica Jelkovac, ja ne mogu vjerovati. Možda je smiješno ali ne mogu vjerovati da smo prošle godine zajedno otvorili arhiv, prepustali tu ljudima, a da ćete sada glasati za lex kolega. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Kolega Bulj, razumijem vašu nišu, ali domoljublju me ne morate učit vi, niti itko od kolega tu.

Amandman se ne prihvaća jer se u arhivima čuva javno arhivsko gradivo, dakle odabrano javno dokumentarno gradivo. Pa radi se o istom prijeporu kojeg imamo ovdje od samog ovog početka, međutim državni tajnik ne želi prihvatiti argumente i istina je ovo što kolega Bulj govori, kolege iz HDZ-a će znači danas zatvoriti arhive i to je istine, to je bila namjera od samog početka znači kada smo ih natjerali izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima prije lokalnih izbora da to podrže jer su se bojali rezultata na izborima da će njihovo biračko tijelo shvatiti da ih zapravo cijelo vrijeme obmanjuju, pričaju o ilustraciji, a ništa po tom pitanju nisu napravili jer koga mogu ilustrirati nego sebe? Jedino sebe.

Čovjek koji se hvalio da je on preko određenih punktova ohrabrio Ivana Vrdoljaka na koaliciju s HDZ-om je zapravo prema dokumentaciji koja je izašla suradnik službi. I kako će HDZ onda ilustrirati Hrvatsku kad bi trebao sebe ilustrirati? I zato će ovdje kolege koji ste vi nabrajali podržati ovakav prijedlog zakona.

Prelazimo na 39 amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 21. stavak 2. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer se ovo pitanje uređuje općim aktima stvaratelja gradiva te posebnim zakonom, primjerice Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zahvaljujem. Poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Poštovani državni tajniče, hrvatska javnost želi znati tko je progonio kardinala Stepinca, tko je progonio gospodu Vladu i Marka Veselicu. Dakle ovim neprihvaćanjem amandmana stvara se tajna na arhive, evo ja ću reći jednu istinu, dakle Rumunjska vlada zatvara korumpirane političare, suce i direktore, Hrvatska vlada zatvara arhive. Tražite glasovanje? Prelazimo na amandman broj 40 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi članka 21. stavak 3. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer se u arhivu čuva javno arhivsko gradivo, tj. odabrano javno dokumentarno gradivo te je stoga predložena odredba nepromjenjiva u praksi. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle predlaže se uvođenje kategorije arhiva koji obnašaju javnu arhivsku službu jer je taj pojam širi od državnih arhiva i arhiva jedinica lokalne i regionalne samouprave te ujedno praktičniji za korištenje. Kao što cijelo vrijeme od početka ovdje govorim, pokušali smo ovaj vaš loš zakon koji ima, što je puno gore, jednu jako lošu namjeru zatvoriti arhive, ispraviti da se Hrvatska Vlada i ministarstvo ne sramoti. Pokušali smo razjasniti pojmove, definirati određene stvari, ali vi ste prihvatili jedan jedini amandman koji praktički ništa ne znači, ali kao što sam rekao na samom početku da ste prihvatili i sve amandmane, to ne bi izmijenilo vašu namjeru, a vidjet ćemo hoće li tu namjeru vašu podržati kolege iz HDZ-a. Nema ih ovdje puno u sabornici, nije ih u jednom trenutku bilo gotovo nikoga od njih, ali evo sad su neki došli, vidjet ćemo što će oni danas odlučiti, kako će glasovati, hoće li se voditi vlastitom savješću, zanima me kako će postupiti kolega Stier, kolega Kovač, kolega Brkić, kolega Šipić, kolega Šuker mi je rekao da je on posebno osjetljiv po ovom pitanju, da on nikako ne želi da se zatvore arhivi, pa ćemo vidjeti kako će on danas glasovati. Ja mu želim vjerovati, želim vjerovati da on nije taj koji želi sudjelovati u ovoj prljavoj raboti zatvaranja arhiva, želim vjerovati da on ima kičmu i svoju savjest i da će danas glasati protiv ovakvog prijedloga zakona i ja ću mu prvi ovdje čestitati i dati podršku. Zahvaljujem. Prelazimo na amandman broj 41 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 21. stavak 3., 4. i 5. Izvolite kolega Poljičak. Amandman se ne prihvaća s obzirom da se pitanje naknade za korištenje javnog arhivskog gradiva uređuje pravilnikom, a predviđeno je i oslobađanje od plaćanja troškova. Poštovani kolega Bulj, izvolite.

Naravno da je to još jedan od dodatnih stvari koje zatvaraju ovaj arhiv i zaista nakon ovoga svega najbolje bi bilo da povučete ovaj zakon da oni koji slušaju vaše nalogodavce da su svjesni da ovdje ne možete obraniti ovo, da kolege u HDZ-u su svjesni da od sramote ne mogu biti u sabornici, a ovdje se pozivali na arhivu, na lustraciju jer mi moramo ostaviti otvoren arhiv i zbog, kako je kolega Sladoljev rekao, moga sinjana Marka Veselice, njegovih progonitelja, da vidimo kako su ti ljudi živjeli, pa hrvatskih proljećara koji su preteče hrvatske države i brojnih ljudi koji su se borili. Zašto zatvoriti od povjesničara i ljudi koji su se bavili tim poslom, strukom, zatvoriti arhive? Zbog čega mi ne bi znali što se događalo s Markom Veselicom i drugim ljudima iz toga vremena? To su simboli otpora i borbe za samostalnu RH. Ja sam Marka Veselicu tj. Klub vijećnika MOST-a Sinj predložio za bistu u Sinju. Ali to nije dovoljno. Trebamo istražiti tko su njegovi progonitelji, tko su po jamama mrtve kosti onih koji su bacali bez suđenja, bez presuda. Da vidimo tko su suradnici toga vremena. Ja ne vjerujem, zaista ne vjerujem, ja ne mogu, da će kolege iz HDZ-a glasati za ovaj Zakon. Evo, ja i kolega Šipić, nije ovdje, bio je jedno vrijeme pa je otišao, ja ne vjerujem da će on moći to objasniti u Cetinskoj Krajini ljudima zbog čega. Ja ne mogu vjerovati, evo. Ja zaista ne mogu vjerovati da će glasati o zatvaranju arhiva ti ljudi.

Prelazimo na amandman broj 42. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao uz prethodni 41. amandman. Zahvaljujem. Poštovani kolega Hasanbegović, izvolite. Svrha ovoga amandmana je korištenje arhivskoga gradiva omogućiti svim zainteresiranim građanima, što bi uvođenjem naknada bez jasno propisanih uvjeta značajno ograničilo taj isti uvid i korištenje. Uostalom, predloženi amandman je sastavni dio postojećeg zakonskoga rješenja. Kao povjesničar sam na svojoj koži godinama osjećao što znači potpuno iracionalno nametanje financijskih obveza za banalno kopiranje dokumenata, što je zapravo posredno bio instrument ograničavanja i sprečavanja korištenja arhivskog gradiva. Dakle, ovaj amandman je sastavni dio postojećeg zakonskoga rješenja, kao što je sastavni dio ovoga zakonskoga rješenja bio i rok, jasno propisan rok za predaju arhivskoga gradiva u hrvatski državni arhiv koji sada vi ovim protulustracijskim kukavičjim jajem ukidate, a bez predaja građe arhivu i bez dostupnosti cijeli Zakon postaje bespredmetan. Sastavni dio ovog Zakona je i naš amandman kojim vašu ... [[Govornik se ne razumije.]] formulaciju obnašateljima javnih službi, suradnicima ili onima koji su surađivali sa službom sigurnosti zapravo jasno taksativno obrazlažemo tko su ti obnašatelji.

Tražite glasovanje? Tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća s obzirom da se nadležnim državnim arhivima predaje na čuvanje javno arhivsko gradivo. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Mi cijelo vrijeme ovdje imamo isti prijepor, ali vidim da državni tajnik ne želi čuti nikoga ovdje od zastupnika. Žalosno je da se na ovaj način ide u promjene jednog Zakona koji je otvorio arhive, koji ih je učinio dostupnim i onima koji su povjesničari, istraživači, ali i sveukupnoj hrvatskoj javnosti i dobro je kolega Bulj, to se pokazuje ovdje. Kolegama iz HDZ-a je neugodno slušati istinu, slušati argumente, željeli bi ovo sve prespavati i samo danas po nalogu Andreja Plenkovića kad dođe glasovanje i kolege stisnuti zeleno. Samo bi to željeli da ovaj prođe, ali hrvatski narod će im ovo upamtiti. Upamtit će vam kolegice to ako podržite, znači gledate me tamo, niste ovdje u klupama. Pokazali ste da imate kičmu već jednom kod glasovanja o Istanbulskoj konvenciji, niste poslušali predsjednika stranke, ja se nadam da ćete tu istu kičmu pokazati i danas. Zahvaljujem. Prelazimo na amandman br. 44.

Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, izvolite. Niste definirali ništa. Znači, jednostavno ovim Zakonom vi zatvarate arhivu, brojne nejasnoće, ali ostavljate ipak mogućnost da netko ima pravo, pojedinac da ima pravo da radi s arhivom što želi i kako želi. Ovaj lex-Kolega u biti, uvaženi tajniče, najbolje da povučete ovaj Zakon koji je napravljen za brojne da se sačuvaju brojne ptice kosovice, ptice selice, raznorazne i domaće ptice koje ne sele, Mileri, brojna imena kodna i ovaj lex-Kolega zaista je vrijeme da ga povučete. Ja vas molim evo i kolegica je ovdje, vrlo malo ljudi je iz HDZ-a, pokažite danas svoju svijest, glasajte po savjesti, nemojte onaj prijedlog koji je MOST predložio prošle godine o otvaranju arhiva za koji ste glasali, kolegice i kolege, ovaj put da zatvorite. Nemojte to zbog mrtvih, nemojte to zbog istine, nemojte to zbog onih koji su sastavili ovu Vladu pa vam žele nametnuti svoj stav. Ovo je lex Kolega, to je sastavio čovjek koji je gore kad se sastavljala Vlada, sjećate se, kad je kolega bio gore na balkon pa kad je prstom činio ovako, on je kokošario kako sastaviti ovu Vladu koja je antidemokratska, protuprirodna, protuprirodni blud je u ovoj Vladi, ovo je nezamisliva Vlada. Pa evo zamolio bih vas kolege još jednom, budite vjerodostojni, evo kolegica Jelkovac je bila jednom, kod Istanbulske konvencije je izglasala po savjesti, vjerujem da će većina HDZ-ovaca i kolege iz HDZ-a i ovaj put glasati po savjesti, vjerujem da će to i potpredsjednik Sabora i brojni drugi, da neće dozvoliti da namjera kolege bude da se zatvori arhiv. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Prelazimo na amandman broj 45. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 21. stavak 10. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Ja ne znam više što reći osim onoga što nam je ovdje jednog vica koji nam je ispričao predsjednik Sabora jednom prigodom, mahao ti, ne mahao, njima svejedno. Upozoravao ti, upozoravao, državnom tajniku je svejedno, Ministarstvu kulture je svejedno, ministrici Obuljen je svejedno, premijer je svejedno, oni imaju svoju namjeru koju su odlučili izvršiti. Ovdje je ostao samo jedan upitnik. Hoće li taj nalog kolege, nalog premijera Plenkovića, nalog ministrice Obuljen izvršiti zastupnici HDZ-a? Hoće li na to pristati i to je jedino što je još ostalo upitno u cijeloj ovoj priči. Vidjet ćemo danas vrlo brzo kod glasovanja na koji način će se oni postaviti prema ovom pitanju. Ovo je prilika da se pozicioniraju, da pokažu da na ovakvu politiku koja ima namjeru štititi one koji su surađivali sa službama bivšeg režima da takvu politiku neće podržavati i da žele istinu na jednim zdravim temeljima, jedno zdravo hrvatsko društvo koje će prošlost prepustiti povjesničarima a koja će se baviti stvarnim problemima našeg društva, naravno uvijek tražeći istinu i inzistirajući na istinu. Vidjet ćemo danas kao što je rekao kolega Bulj kako će glasati kolege iz HDZ-a, kako će glasati naš potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, kako će glasati kolegica Jelkovac, kako će glasati Miro Kovač, kako će glasati Davor Ivo Stier jer ako su govorili da oni glasaju po vlastitoj savjesti, evo prigode. Evo prigode da pokažu da tako namjeravaju činiti i dalje. Tražite glasovanje? [[Upadica Grmoja: Tražim glasovanje.]] Hvala lijepo. Slijedeći amandman broj 46. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 21. stavak 12. Izvolite, gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća budući da je navedeno pitanje riješeno člankom 21. stavkom 10. Pa priča se ponavlja, samo mi nije jasno zbog čega ovim zakonom se želi u biti zaboraviti uloge i povijesna vremena u biti izbrisati se, tj. staviti se opet pod kontrole, arhivi su otvoreni brojnih naših ljudi i žrtava komunističkog režima.

Po cijelom svijetu Hrvati se borili i prije samostalne države i prije nas hrvatskih branitelji su promicali istinu o hrvatskoj državi. Zbog čega zatvaramo taj arhiv? Pa zbog tih mrtvih kostiju dajmo mogućnost da se istraži, da se sazna istina. Zločin ne zastarijeva. Brojni su se demokrati u Hrvatskoj pozivali u ovoj Hrvatskoj koji su bili suradnici UDBA-e. Kad zločin ne zastarijeva, ostavimo arhive otvorene. Zašto ih zatvarate? Zašto arhive zatvarate, kolege iz HDZ-a a prošle godine ste prihvatili prijedlog MOST-a isključivo zbog toga da bi na lokalnim izborima, kad niste znali kako ćete objasniti svojim biračima zbog čega nećete glasati za taj prijedlog, a uvijek se pozivate na istu stvar, lustracija. Pa dajmo povjesničarima koji žele da istraže istinu. Prelazimo na amandman broj 47. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 21. stavak 14. Izvolite, gospodine Poljičak. Ne prihvaća se i to s obzirom da prethodni predloženi amandmani se nisu prihvatili onda se ovaj logično nadovezuje na to pa se ne može ni on prihvatiti. Zahvaljujem. Amandman broj 48. Izvolite gospodine Poljičak. Ne prihvaća se i to zbog toga što nije u skladu s uvodnom odredbom članka 3. ovog zakona kojim je jasno definirano što je javno arhivsko, a što odabrano javno dokumentarno gradivo. Zahvaljujem, izvolite gospodine Grmoja. Ja ne znam više koje argumente upotrijebiti jer očito argumenti ovdje ništa ne znače, potrebno je što prije završiti, odnosno izvršiti ovaj nalog koji je državni nalog dobio od premijera Plenkovića i njegovog glavnog savjetnika Vladimira Šeksa, potrebno je što prije zatvoriti arhive, a ovo sve što mi ovdje predlažemo, što stoji, što je argumentirano, što popravlja sami zakon, oni za to uopće ne žele ni čuti. Prihvatili su tek jedan amandman i to je sve. Ali ponovno ponavljam da su prihvatili i sve amandmane, to ne bi izmijenilo namjeru ovog zakona, koja je očita od samog početka, jedina svrha i cilj ovog zakona je zatvoriti arhive. Koga se štiti državni tajniče vrljičak, koga se štiti premijeru Plenkoviću, koga se štiti ministrice Obuljen, koga se štiti podpredsjedniče Sabora Brkić? Koga se štiti sa ovakvim zakonom? Mi ćemo, kao što sam rekao, naći načina kako zaobići ovakav vaš zakon, ali ne znam zašto vam je trebalo da se ovako sramotite pred Hrvatskom javnošću. Prvo sa samom namjerom, a onda i sa izvedbom koju ste ovdje pred nas kroz ovaj zakon donijeli. Zakon je jako loš, tražimo treće čitanje, iako to treće čitanje neće ništa izmijeniti, neće izmijeniti samu namjeru, ali će barem jedan duži period ostaviti arhive otvorenima. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Prelazimo na amandman broj 49 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 22. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer je naslov iznad članka 22 u cijelosti izričito odrazio sadržaje odredbe članka 22. Poštovani kolega Bulj, izvolite. Predlažemo uvođenje kategorije arhiva koji obnašaju javnu arhivsku službu jer taj pojam širi državnih arhiva i arhiva jedinica lokalne i regionalne samouprave … [[Govornik se ne razumije.]] praktičniji za korištenje. Međutim vi to ne želite, mi ovdje ponavljamo brojne amandmane, ovaj zakon je nepopravljiv, nepopravljiv i najbolje da ga povučete, ovo je lex Kolega i naravno da ovaj zakon, kao što je rekao kolega Grmoja samo se čeka izvršenje kad ćete stisniti zelenu tipkicu i da zatvorite arhiv vrijeme komunističkoga režima i svih žrtava. Žao mi je što nema brojnih kolega ovdje, žao mi je što kolega Šipić, Kovač, što nisu ovdje da popričamo, da vidimo. Ja vjerujem i sada da će oni glasati protiv ovoga zakona, ja vjerujem ako su prošle godine glasali za ovaj zakon za otvaranje arhiva koji je Most predložio, ne vidim niti jedan razlog zašto zatvarati istinu, zašto onemogućiti ljudima, povjesničarima koji žele saznati istinu, a to sve zbog pravičnosti prema ljudima koji su se borili, nepravedno stradali, borili za Hrvatsku u tome vremenu. Zločin ne zastarijeva, a ovi Udbaši, te sluge njihove, zašto ih krijete? Da li mrtve kosti tih ljudi, te obitelji ne mogu istinu doznati? Zločin ne zastarijeva, ovdje se pozivalo, zločin ne zastarijeva, ali moramo okititi, locirati, transferirati, isporučiti naše generale, moramo dostaviti sve dokumentaciju Domovinskom ratu, moramo sve. E al arhivu ne otvoriti iz komunističkog vremena. A što se tiče Domovinskoga rata sve pozatvarati. Dok se pljačkala Hrvatska, dok se pljačaka INA, dok su se pljačkale Telekomunikacije, dok se opljačkala Hrvatska, sve ste generale pohapsili, uputili činovnicima kompletnu dokumentaciju da bi obezvrijedili Domovinski rat. Prelazimo na amandman broj 50 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 22. stavak 1. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća s obzirom da je člankom 30. stavkom 1. određeno tko obavlja javnu arhivsku službu. Poštovani kolega Grmoja. Dakle ono što ste vi zaboravili uopće spomenuti, da nacionalni dokumentacijski centar Domovinskog rata obavlja javnu arhivsku službu kao specijalizirani arhiv, i to ste zaboravili, a da ne govorim o ovome ovdje na što vas sve upozoravam. Znači ono što mi nikako ne možemo shvatiti da ste napravili ovakve pogreške, da ste zaboravili jednu tako važnu instituciju koja skuplja građu iz Domovinskog rata i niste je znači stavili tu instituciju da ona obavlja javnu arhivsku službu, niste je spomenuli u zakonu. Pa o čemu mi pričamo ovdje? I zato ćete glasovati kolege iz HDZ-a, za ovakav zakon. Kolega Borić glasovat ćete za ovakav zakon. Nemojte spuštati glavu kolega Boriću, nemojte spuštati glavu, nemojte spuštati glavu, pokažite kičmu danas, nemojte glasovati za zatvaranje arhiva, nemojte glasovati za zatvaranje arhiva kolega Boriću i nemojte bježati iz Sabornice, nemojte bježati iz sabornice kolega Borić. Tražim glasovanje. Zahvaljujem kolega Grmoja. Prelazimo na amandman broj 51 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 22. stavak 3. Poštovani kolega Poljičak, izvolite. Zahvaljujem. Odgovor? Nitko, hvala. Kolega Bulj izvolite, dajte se prije dogovorite molim vas. Dogovorili smo se mi i znamo kako ćemo glasati o ovome zakonu kolega potpredsjedniče Sabora. Reći ću vam da ne znam kako ćete vi glasati, sigurno nećete glasati kao prošle godine kada se otvorio arhiv. Prema tome, mi smo se dogovorili u ime kluba kako ćemo o ovome glasati, imamo jasan stav o ovome. Žao mi je što i Dokumentacijski centar iz Domovinskog rata i ta arhivska građa nije shvaćena ozbiljno, to je za vas neozbiljno. Puno ozbiljnije su bile stvari koje je kolege izgovorio uhiti, locirati, transferirati, isporučiti naše najistaknutije sinove u Haag, briselskim činovnicima, klanjati se ovdje Karli del Ponte, davati im više dokumentacije nego što se je dogodilo, zaboraviti na generale iz Hrvatske, hrvatske generale iz HVO-a i to je puno bilo bitnije nego, ali očito to vama nije bitno koliko vam je bitno zatvoriti ovaj arhiv. Ako Dokumentacijski centar iz Domovinskog rata kolega Đakiću nije arhivska građa onda šta je? Pa ne možete vi sada glasati, evo predsjednik odbora, predsjednika HVIDRA-e pa ne možemo glasati protiv ovoga, pa nema Dokumentacijskog centra nije arhivska građa ej.

Zbog čega u ovome zakonu vi ne uvrstite tajniče da je arhivska građa Dokumentacijskog centra iz Domovinskog rata vrlo ozbiljna građa nije arhivska građa, zbog čega to, koji je razlog? Dok u isto vrijeme štitite ptice selice kosovice i brojne nazivke koje sve imaju kolege. Ja vas molim da obrazlažete amandmane, a ne da ne omalovažavate kolege zastupnike.

Zahvaljujem. Izvolite. Nema potrebe govoriti, ali mi ćemo ipak govoriti jer smo shvatili da istina ovdje boli kolege iz HDZ-a, mnogi su napustili sabornicu. Kolega Đakić je jako nervozan, ali kolega Bulj mu postavlja dobro pitanje.

Ali glasao je on za mnogo toga što je išlo protiv i branitelja i protiv Domovinskog rata i to mu prolazi i podržat će i glasat će danas ovdje za zatvaranje arhiva, glasat će za zatvaranje arhiva i prodavat će nam ponovno istu priču. Tražim glasovanje. Zahvaljujem kolega Grmoja. Ja vas zaista molim da obrazlažete amandman, a da ne omalovažavate i ne prozivate druge zastupnike. Sljedeći takva vaš istup bit će vam izrečena opomena. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. On je započeo govoriti o drugoj temi, počeo je prozivati, vrijeđati i stavljati riječi u usta kao i optuživati, što apsolutno Poslovnikom nije predviđeno. Stoga vas molim da upotrijebite članak 238. i da kolegi Grmoji izričete opomenu kako više ne bi činio takova djela ili neka se ponovo vrati u svoju firmu Grizli pa neka tamo raspravlja o nekim temama. Zahvaljujem gospodine Đakiću, vi ste u svojoj povredi Poslovnika učinili upravo ono što očekujete da drugi vama ne čine i ne mislim da je povrijeđen Poslovnik i vas bih također zamolio da ne omalovažavate druge kolege zastupnike jer ću i vama izreći opomenu, a nećete me vi učiti kako ću ja voditi sjednicu. I ne mislim da je povrijeđen Poslovnik tako da vas molim da ubuduće ne omalovažavate druge kolege zastupnike u svojim institutima koje imate. Ovaj put ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika iako ste čuli prethodno da sam ja kolegu zamolio da ubuduće se radi takvim rječnikom. Kolega Bulj izvolite povreda Poslovnika. Nadam se da nećete ponavljat ovo što je kolega Đakić rekao. Ponovit ću ja ono za šta sam sazvao povredu Poslovnika, a vi kao predsjedavatelj ćete prosuditi. Znači vi unaprijed znate, možete u HDZ-u znati [[Upadica Brkić: Recite.]] Znači povrijedio je kolega Đakić Poslovnik 238. članak jer je omalovažio kolegu Grmoju jel je rekao da ne govori o temi. Kolega je baš govorio o temi to je Dokumentacijski centar uz Domovinskog rata koji je bitan za ovaj zakon i to je u skladu s ovim amandmanom kojega je dao.

Kolega Bulj ne mislim da je povrijeđen Poslovnik i ne mislim da je time što je kazao da nije govorio o temi na bilo koji način omalovažen nego na drugi način. Prelazimo na sljedeći amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista broj 53 u svezi s člankom 22. stavak 5. Izvolite gospodine Poljičak.

Dakle radi se o tome da mi predlažemo uvođenje kategorije arhiva koji obnašaju javnu arhivsku službu jer je taj pojam širi od državnih arhiva, arhiva jedinica lokalne i regionalne samouprave te je ujedno praktičniji za korištenje.

Zašto? Rekao sam da mi je drago da ste tu i da se nadam da nećete podržati zatvaranje arhiva, zašto ste nervozni? Pa samo sam rekao da mi je drago da ste tu vi i kolega Culej, drago mi je da ste tu i da nećete podržati ovo što predlaže Ministarstvo kulture da se zatvore arhivi, pa kolega Poštovani kolega Grmoja samo malo. Dakle ja vas molim kolega Dodig, nemojte upadat kolegi Grmoji u riječ, već sam ga zamolio i dozvolite da nastavimo s radom plenarne sjednice, a vas kolega Grmoja još jednom molim da ne prozivate kolege na bilo koji način, nego da obrazlažete amandman. Izvolite. Meni se po prvi put dogodilo da kad sam nekom rekao da mi je drago da ga vidim, da me taj napada. Ovo mi se prvi put u životu dogodilo. Znači ja sam rekao samo da mi je drago da vidim kolegu Dodiga i da on neće podržati ovakav prijedlog zakona i čovjek me napao, ja ne znam što je ovdje posrijedi, ja ne znam što je ovdje posrijedi … [[Upadica se ne čuje.]] Hoćete vi mene zaštitit? Znači nadam se da zastupnici vladajuće većine, kojima je očito neugodno ovdje, jer je jasno da će danas glasovati za zatvaranje arhiva i zato reagiraju na ovakav način, znači nadam se da će imati, da će danas postupiti po vlastitoj savjesti i da neće glasovati za zatvaranje arhiva. I ja ću to ovdje ponavljati koliko god njima to bilo neugodno i koliko god znači oni sami bili svjesni toga da će danas odraditi za nalogodavce Vladimira Šeksa i Andreja Plenkovića. Zahvaljujem. Jel tražite glasovanje kolega? Tražim glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman broj 54 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 22. stavak 6. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao uz 50. amandman. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj, izvolite. Pa evo tajniče, ne prihvaćate amandmane, naravno da bi najbolje bilo da se povuče ovaj zakon, da ste i prihvatili ne bi puno pomogli jer je ovdje cilj bio zatvaranje amandmana, zatvaranje Zakona o arhivima. Ja ne vjerujem također da će moje kolege i suborci Domovinskog rata glasati za zatvaranje arhiva. Evo primjer, danas ćemo imati glasanje i o danu mirotvorca dr. Ivanu Šreteru, on je isto bio proganjan u vrijeme Jugoslavije od razno raznih ptica kosovica i ptica selica. Ja ne vjerujem, također i drago mi je da je kolega Culej ovdje, ja ne vjerujem da neće glasati po savjesti i da neće dozvoliti jer je glasao prošle godine, zajedno samnom o otvaranju arhiva. I ne vjerujem da će sada glasati za zatvaranje arhiva. Neće još puno vremena proći, ali vjerujem da nećete dozvoliti kolege da zatvorimo arhiv zbog svih žrtava u komunističkom vremenu. A ne štititi ptice razno razne kao što sam rekao, selice, kosovice i one koje ne sele, koje su se dobro udomaćile, pa i u vrhu Vlade, koje su sad i jedni od ključnih ljudi koji su sastavili ovu Vladu i toga smo svjesni, toga smo svjesni. Zato to povucite tajniče, povucite tajniče ovaj zakon, zovnite stvaratelja ovog zakona kolegu i recite mu da je ovo neobranjivo, ovo je neobranjivo, ja znam da ovo kolega i gleda, ali neobranjivo je da zatvarate arhive godinu dana nakon toga što ste to prihvatili isključivo iz lokalnih izbora. Koga imamo štititi? Koga mi imamo ovdje štititi? Neka ostanu otvoreni arhivi našim povjesničarima, svim zainteresiranima i neka se vide tko su bili progonitelji u komunističkom režimu naših ljudi. Svi koji danas glasate ovdje, glasat ćete za ovaj zakon za zatvaranje arhiva, a prošle godine ste glasali za otvaranje arhiva. Ne vjerujem da ćete to napraviti, glasajte po savjesti kolege iz većine. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman broj 55. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 22. stavak 7. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao uz 50. amandman. Izvolite gospodine Grmoja. Pa dakle radi se o istoj stvari gdje mi predlažemo uvođenje kategorije arhiva koji obnašaju javnu arhivsku službu jer je taj pojam širi od državnih arhiva i arhiva jedinica lokalne regionalne samouprave te ujedno praktičniji za korištenje i dodatno izričito je upisana mogućnost žalbe zbog šutnje administracije nam se može dogoditi da neki zahtjev administracija ne odgovara i uvodi se mogućnost žalbe, kako bi oni koji žele imati pristup, tu svoju mogućnost i ostvarili. Ono što je jako važno, evo sad pristižu kolege jer će biti glasovanje, znači važno je da shvate da se ovdje radi o zatvaranju arhiva i da neće podržati takav prijedlog Vlade i ministarstva, a ono što je rekao i kolega Bulj, mi ćemo imati danas ovdje i njegov prijedlog odluke s kojim Vlada želi izbrisat ime na dr. Ivana Šretera, zanima me kako će o tom pitanju glasovati zastupnici HDZ-a i zastupnici vladajuće većine. Prelazimo na amandman broj 56 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 30. stavak 1. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer iz predloženog amandmana proizlazi da bi državne arhive osnivale jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave što nije u skladu sa važećim zakonodavstvom RH. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle, predloženom definicijom izostavljeni su specijalizirani arhivi kojima je osnivač RH i specijalizirani arhivi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave, pa se tekst ovim našim amandmanom predlaže dopuniti, ali očito za to nema nikakvog sluha, kao što je rekao kolega Bulj, uopće nije spomenut memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i to ne smeta vladajućoj većini da podrži takav prijedlog. To je nešto što ja nikako ne mogu shvatiti i ne mogu shvatiti da će šutke preći preko ovoga, da će glasovati za zatvaranje arhiva. I upravo je to razlog zašto su ovako nervozni, zašto su već dvojica kolega napustila sabornicu nakon rasprave koju smo imali ovdje jer je ovo neobranjivo, ovo se ne može obraniti, nikakvih argumenata nemaju i sve što im preostaje je nadati se da će ovo što prije proći, da će što prije stisnuti taj zeleni gumb i da će izvršiti nalog Vladimira Šeksa, Andreja Plenkovića i ministrice Obuljen. Kolege, nadam se da nećete glasovati za zatvaranje arhiva. Vjerujem da ćete glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, a ne po nalogu onih koji žele zaštititi progonitelje, koji žele zaštiti suradnike službi iz bivšeg komunističkog režima.

Amandman se ne prihvaća jer su pitanja koja se predlažu urediti ovim amandmanom već uređena čl. 30. Konačnog prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, izvolite. Uvaženi tajniče, evo vi ne prihvaćate amandmane. Znači, ovoj lošoj epizodi hrvatskog parlamentarizma se približava kraj, ali očekujem ipak da arhivi danas neće biti zatvoreni, očekujem to i zbog današnjeg prijedloga koji me motivirao da ga predložim Dan mirotvorstva doktora Ivana Šretera koji je također proganjan u Jugoslaviji, ali je od jugokomunističkog režima, ali je ostao dosljedan mirotvorstvu, bio mirotvorac, bio je pozivao u najtežim danima rata i početka kad su srbočetnici okupirali, počeli dizati u zrak zgrade, kuće na njegovom području, on je pozivao ih na mir, dostojanstvo, da neće uzvratiti tim ljudima, pozivao ih je svojom braćom, da ne može bez njih. I zbog toga čovjeka kojega danas Vlada ne želi da njegovo ime se čuje u mome prijedlogu u danu mirotvorstva zbog to čovjeka, doktora Ivana Šretera, mirotvorca, hrvatskog Ghandija povucite ovaj Zakon. Povucite ovaj Zakon i zbog kolega u HDZ-u kojima nije lako ovo slušati. Kako će oni to pojasniti? Evo, spomenuo sam svog kolegu iz bliskog Trilja, gospodina Šipića. Kako će objasniti da je glasao o zatvaranju arhiva? Nemojte to raditi zbog ljudi, zbog žrtava, a poglavito nemojte štititi ptice selice, progonitelje Hvata u komunističkom razdoblju, kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske u emigraciji. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Prelazimo na amandman br. 58. Izvolite gospodine Poljičak.

Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Kod nabrajanja primjera specijaliziranih arhiva, potrebno je voditi računa o činjenici da je posebnim zakonom definirano da je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata definiran kao specijalizirani znanstveni arhiv. I zato ovaj naš amandman. Znači, vama se potkrala jedna velika pogreška da niste unutar Zakona spomenuli memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Međutim, niste željeli priznati da ste pogriješili i zato niste prihvatili ovaj naš amandman, a isto tako ne želite prihvatiti ni sve ovo što smo predložili, čime smo željeli popraviti ovaj vaš loš Zakon. Namjere vam ne može izmijeniti, namjera je očita. Nakon godinu i nešto nakon što smo otvorili arhive, učinili ih dostupnima arhivske fondove i istraživačima i povjesničarima i svim hrvatskim građanima, otiđite kolege iz HDZ-a u Hrvatski državni arhiv, pa ćete vidjeti da su arhivi otvoreni. Vi danas nama donosite ovakav Zakon. Znači, idete iskoristiti ovu gužvu, idete iskoristiti svjetsko nogometno prvenstvo, idete iskoristiti situaciju da nikoga ne zanima što se događa u Hrvatskom saboru, to pokazuje ovaj broj kolega naših ovdje koliko ih ima uopće u sabornici i idete progurati jedan Zakon kojim se zatvaraju arhivi. Mi imamo stalno priče o ustašama i partizanima, priče o udbašima prije više od godinu dana smo vam napisali Zakon iako nikad o tome nismo govorili, natjerali vas da prije lokalnih izbora otvorite arhive i vi ih sada nakon godinu i nešto zatvarate ovim prijedlogom. Nadam se da sve kolege iz HDZ-a neće podržati ovakav prijedlog i tražim glasovanje o ovom amandmanu.

Dobro došli u Hrvatski sabor. Prelazimo na amandman br. 59. Amandman se ne prihvaća budući da u slučaju kada RH osniva specijalizirani arhiv predlagatelj akta o osnivanju je ministarstvo nadležno za poslove kulture. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Dakle od početka pokušavam državnom tajniku nešto objasniti, ali ne ide. Pokušali smo ovim amandmanima bolje definirati pojmove i stvari, međutim nema nikakvog sluha od strane ministarstva i od strane državnog tajnika. Znači ovim amandmanom se upućuje na činjenicu kako se odredba odnosi na osnivanje specijaliziranih arhiva kojima osnivač nije RH. Zašto ja ne bih mogao osnovati specijalizirani arhiv koji bi se bavio određenim razdobljem u prošlosti ili nekim pojedinim slučajem? Ili ne znam, netko od kolega koje to zanima i koji su povjesničari. I mi upravo kroz ovaj amandman to nastojimo definirati, ali vi nemate sluha za to, prihvatili ste tek jedan od 60 amandmana koje smo uputili u najvećoj mjeri mi iz kluba Mosta, nešto i kolege iz drugih oporbenih klubova i jedan amandman HDZ-a kojim ste ispravili onu pogrešku koja vam se dogodila u dva čitanja gdje ste praktički otvorili dosje samo dvojice ljudi iz bivšeg sustava. Jer ne znate razliku između sastavnih i rastavnih veznika i to ste ispravili danas, ali ponovno niste ispravili tri bitne stvari. Podsjećam, suradnici su bili rijetki koji su bili definirani kao suradnici. Mi u svojim amandmanima objašnjavamo da trebaju biti otvoreni dosjei sviju onih koji su surađivali, sa svim službama sigurnosti, a bilo ih je više, vi u zakonu definirate samo jednu službu sigurnosti, što pokazuje da ne poznajete ni povijest. I osim toga, znači ne navodite sva ostala tijela jer nisu samo službe sigurnosti u bivšem režimu vršile progon, to su činile i druge institucije, uostalom to se činilo i na fakultetima i mi to sve navodimo, a vi to odbijate. Tražim glasovanje. Prelazimo na amandman broj 60 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 31. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća budući da je postupak davanja suglasnosti riješen po Zakonu o općem upravnom postupku u kojem su i propisani rokovi za donošenje pojedinih akata. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Mi tražimo da, tj. dopuštamo s ovim prijedlogom da ako nekom nije dopušteno da dođe do arhiva, da ima upravni spor, vi ni to ne dozvoljavate i vi to ne prihvaćate. To je vama apsolutna namjera za koji su kolege iz HDZ-a prošle godine glasale, ne smijemo to zaboravit. Evo vidimo predstavnike Hrvata iz BiH, da li će i oni podržat ovaj zakon o zatvaranju arhiva, a prošle godine ste glasali da se otvori arhiv iz tog komunističkog razdoblja.

ovaj amandman i branit ću ovaj zakon. To je moje pravo koje imam po Poslovniku da dvije minute govorim o amandmanu, vama ako je interes da mi zabranite imate stražu i neka me izvede. Imate izbor i odlučite. A meni oduzeti riječ da branim amandman nećete, jer to nije poslovničko vaše pravo.

Izričem vam opomenu temeljem članka 238. 239. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prelazimo na amandman broj 61 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 32. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je status Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, uključujući njegovu nadležnost i djelatnost uređena Zakonom o Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Navedenim zakonom osniva se navedeni centar kao javna, znanstvena ustanova, odnosno specijalizirani arhiv i od interesa za RH. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Hvala poštovani podpredsjedniče. To smo već i tijekom rasprave u drugom čitanju rekli, da u samom zakonu nije spomenut Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata i mi to ovim amandmanom nastojimo ispraviti. To što je djelatnost samog centra uređena posebnim zakonom, naravno da ne sprečava da u ovom zakonu mi spomenemo da je i to specijalizirani arhiv. Ako je ovo Zakon o arhivskom gradivo u arhivima, onda u tom zakonu trebaju biti spomenuti svi arhivi koji djeluju na području RH, a posebno ovako važan arhiv koji se bavi arhivskom građom iz Domovinskog rata. I ono što mi nikako nije jasno, da će zastupnici HDZ-a podržati ovakav prijedlog kojim se zatvaraju arhivi, u kojem se ne spominje memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata i koji je napravljen samo s jednom namjerom, da zaštiti progonitelje, to je jedina namjera ovog zakona. I ono što se događa je to da smo mi izmjenama zakona u svibnju mjesecu otvorili arhive, evo bilo tko od vas može otići u Hrvatski državni arhiv tražiti bilo koji dosje, znači bilo koje osobe ili cijeli fond npr. fond koji se tiče UDBA-e i UDBA-inih dosjea i vidjet ćete da je to javno dostupno i da to možete koristiti. Prema ovom zakonu će to biti onemogućeno, a bit će 80 tisuća osobnih dosjea zatvoreno zbog zaštite osobnih podataka, a jedino preko dosjea žrtava mi možemo doći do progonitelja. Mi nemamo dosje progonitelja, nije UDBA radila dosje progonitelja, nego je radila dosje žrtava i preko dosjea žrtava mi možemo saznati tko su progonitelji i to je ono što vi ne želite shvatiti ili shvaćate, a namjerno ne želite provesti. Prelazimo na amandman broj 62 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 37. Amandman se ne prihvaća jer je odredbom navedenog članka ona uključuje i sve vrste državnih arhiva koji su od posebnog interesa za RH. Izvolite gospodine Bulj. Neshvatljivo je da Memorijalno dokumentacijski centar iz Domovinskoga rata nije u ovome zakonu, to je neshvatljivo. Zbog čega ga želite izbrisati tako ozbiljnu instituciju da nije u ovome zakonu? Mi nismo dobili obrazloženje ni tijekom rasprava jer vama je samo interes zatvoriti arhiv. Da ste pokazali interes kao što zatvarate arhiv da se zaštite hrvatski nacionalni interesi dok se uhićivalo, lociralo, transferiralo, isporučivalo najistaknutije sinove u Haag bez ikakvih mjerila, pravde, pravičnosti, kada ste slali na tone u Haag neprovjereno iz Domovinskoga rata, a ovdje jednu instituciju koja štiti Domovinski rat koja se bavi istinom o Domovinskom ratu, koja štiti istinu o hrvatskom vojniku. Da ste stali u zaštitu ljudi hrvatskih generala u Haagu u slučaju HVO nedavne presude, da ste stali na vrijeme ne bi bila optužena ni Hrvatska ni hrvatski generali i ne bi se dogodila tragedija koja se dogodila u slučaju generala Praljak jel ste pilatovski prali ruke godinama od tih ljudi dok ovdje štite progonitelje, a zaboravljate ugraditi Memorijalno dokumentacijski centar iz Domovinskoga rata u ovaj zakon. Pa to je više nego sramotno. I ja zaista ne vjerujem da ćete vi kolege koji ste prihvatili prijedlog Mosta o otvaranju arhiva prošle godine sada biti za zatvaranje arhiva i za zaštitu progonitelja raznoraznih kosova, kosovica, ptica selica i domaćih ptica koji su proganjali Hrvate na svakom kutku RH, BiH i širom svijeta. I brojne su žrtve kako iz mog mista Marko VEselica, Tihomil Rađa tako iz cijele Hrvatske. Tražim glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem. Prelazimo na amandman broj 63 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 41. Amandman se ne prihvaća jer je pitanje upravljanja Državnim arhivom na jednak način riješeno člankom 41. stavkom 1. Konačnog prijedloga Zakona. Izvolite gospodine Petrov. Državni tajniče ovo je još jedan od nonsensa ovoga samoga zakona jer Zakon o ustanovama mogu biti osnovani jedino u obliku javne ustanove Državni arhivi, još jedan nonsens. Ali na stranu svi oni nonsensi koje ste namjerno napravili da biste sakrili pravu stvar koja se događa na što vas upozoravamo cijelo jutro i vjerojatno vam je poprilično neugodno. Ali kada govore o tome da zatvarate arhive, evo vam dokaz, pa vaš ravnatelj arhiva prije nekoliko dana javno kaže kada ga pitaju zašto smanjujete razdoblje, Most vam je otvorio arhive prije godinu dana, a vi smanjujete sada razdoblje s prosinca na svibanj. Zašto to radite? A na to čovjek odgovori, pa svaka država čuva svoje tajne. Ali ono što mene brine hoće li građani RH znat da ste izdali sve ono što ste propovijedali godinama, pa domoljubna koalicija vaša poznata je bila poznata po lustraciji, vi ste marširali ulicama i govorili lustracija. Slušali smo ovdje godinama o ustašama i partizanima, sada odjednom ne želite da se o tome priča, sve zatvarate. Zašto zatvarate arhive? Obavezno tražim glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman broj 64 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u svezi s člankom 53. Amandman se ne prihvaća iz razloga što svi pravilnici koji se donose na osnovu ovog zakona trebaju biti doneseni u istom vremenskom razdoblju. Hvala lijepo. Izvolite. Dakle kolega odnosno državni tajniče Poljičak, vi nama želite reći da vam za pravilnike treba više od tri mjeseca, pravilnike Ministarstva kulture treba vam više od tri mjeseca. Mi smo vam jasno propisali ovim amandmanom rok od tri mjeseca da donesete te pravilnike, ali smo vam kod nešto težeg pravilnika koji se tiče digitalizacije dali rok od godinu dana jer smo svjesni da je to jedno kompleksno pitanje. Vi ne želite ništa od toga čuti, evo ovdje je sada plima, došli su ovi koji se pojavljuju samo kada je glasovanje, došli su odraditi zadatak, stisnuti zeleni gumb, odraditi nalog Vladimira Šeksa i Andreja Plenkovića, zatvoriti arhive. Ne žele uopće čuti ni istinu ni argumente ni ovo što ovdje cijelo jutro iznosimo. Hoćete li vi intervenirati potpredsjedniče Sabora, malo smiriti vaše kolege iz HDZ-a koji su došli izvršiti nalog? Nastavite kolega Grmoja. Ne mogu nastaviti jer je prevelik žamor u sabornici. Možete, vrijeme vam ističe. Nije vas, kolege iz HDZ-a, došli ste izvršiti nalog i glasovati za zatvaranje arhiva. Evo vidim da je i kolega Davor Ivo Stier tu, baš me zanima kako će glasovati sada. Hoće li glasovati po vlastitoj savjesti ili će izvršiti nalog Vladimira Šeksa i Andreja Plenkovića. Zanima me kako ćete glasovati kolege iz HDZ-a, hoćete li zatvoriti arhive. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Prelazimo na amandman br. 65. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 55. Izvolite. Amandman se ne prihvaća jer se ne radi o zakonskog odredbi čiji je predmet računanje rokova za predaju javnog arhivskog gradiva u digitalnom obliku. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, ja vas molim ako imate kakve rasprave, kolega Škorić, ja vas molim ako imate kakve rasprave na bilo kojoj razini da to ne radite na plenarnoj sjednici nego da dopustimo kolegama da završe sa obrazlaganjem amandmana. Izvolite gospodine Grmoja. A ovdje se cijelo vrijeme pokušava objasniti razlika između gradiva nastalog u digitalnom obliku i ostalog gradiva. Jasno je i mi smo upravo u digitalnom dobu da ono što je nastalo u digitalnom obliku da nema razlike između izvornika i kopije i da za čuvanje gradiva u digitalnom obliku je potrebno puno manje prostora. I mi vam poštovani državni tajniče pokušavamo objasniti tu razliku ali ovdje nitko ne želi slušati, ovdje nitko ne želi istinu, ovdje se želi i ovdje se došlo samo odraditi zadatak, stisnuti zeleni gumb i zatvoriti arhive. Cijelo jutro ovdje su zastupnici MOST-a, većina kolega iz vladajuće većine uopće tu nije bila prisutna, vjerojatno zato jer im je bilo teško slušati istinu, slušati argumente na koje Ministarstvo kulture i državni tajnik nemaju odgovora, ministrica se nije ni udostojala pojaviti ovdje u sabornici pred nama zastupnici. I to pokazuje da je jedina intencija i namjera što prije zatvoriti arhive, što prije odraditi zadatak po nalogu Vladimira Šeksa i Andreja Plenkovića. Mi na takvo ponašanje nećemo pristati a naći ćemo načina kako zaobići ovu namjeru da zatvorite arhive. I ponovno me zanima i to je jedino upitno u cijeloj ovoj priči kako će glasovati oni zastupnici HDZ-a koji su najavili da će u budućim slučajevima glasovati po vlastitoj savjesti. Zanima me kako će glasovati u ovom slučaju i hoće li glasovati za zatvaranje arhiva. A isto tako se nadam da kolege iz SDP-a ovaj put neće pomoći HDZ-u. Nemojte im pomoći kolege da zatvore arhive, nema razloga da im u tome pomažete.

Prelazimo na amandman br. 66, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista u svezi s člankom 55. Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer je to pitanje uređeno člankom 57 ovog Konačnog prijedloga zakona. Izvolite. Mi tražimo ono što vi ste također zaboravili da sve popisano bude u arhivskom gradivu i da se preda u arhive što nije učinjeno niti će biti učinjeno jer jednostavno diskrecijsko pravo kolege i umotvorca ovoga zakona gdje vama nije lako ovo slušati i gdje uopće, vidimo žamor kolege koje su prošle godine glasali za otvaranje arhiva, vi ćete gospodo sada glasati za zatvaranje arhiva. Malo je smiješno, vidim da se smije kolega Šipić ali je činjenica da štitimo glasanjem progonitelje, progonitelje komunističkog režima. Glasanjem štitimo progonitelje komunističkog režima. Od Marka Veselice, Tihomila Rađe, dr. Šretera kojega se imena i sada stidite.

Da ste se ovako trudili kao što se sada trudite zatvoriti arhive, da ste se trudili zaštiti hrvatske generale kada ih se uhićivalo, lociralo, transferiralo i uhićivalo i kada je umotvorac, tj. izrađivač ovoga zakona koji je sastavio ovu Vladu da su se trudili onda zaštiti zasigurno bi Dokumentacijski centar Domovinskog rata bi se nalazio u ovom zakonu gdje se ne nalazi. Ali vi kolege glasajući danas o ovome zakonu glasate i protiv dokumentacijskoga centra iz Domovinskog rata, ne dajete mu na važnosti uopće ali naravno zakonodavca ministricu to nije briga, nju nije lako to bilo braniti. Nju nije lako bilo ni kada nije dala novac za knjigu generala Praljka koji je dokumentirao Domovinski rat na vrijeme.

Dakle molim vas ponašajte se primjereno u ovom Visokom domu.

Izvolite gospodine Poljičak. Amandman se ne prihvaća jer se konačnim prijedlogom zakona uređuje postupanje sa gradivom koje je nastalo do 30. svibnja 1990. godine. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grmoja. Dakle kao što smo govorili od samog početka, razdoblje od 7 mjeseci koje je bilo otvoreno ovim našim prijedlogom zakona odnosno izmjenama koje smo svi zajedno donijeli u svibnju mjesecu to se sada razdoblje zatvara. Razdoblje tranzicije iz komunističkog u demokratski sustav. A opravdanje je navodno važnost 30. svibnja. To je opravdanje a a zapravo je zaštita onih koji su se prebacili iz jednog sustava, koji su u bivšem komunističkom sustavu igrali važnu ulogu i onda su se prebacili u HDZ i zauzeli važne pozicije. To je jedina namjera ovoga zakona i pokazalo se nakon ovoga što je državni tajnik ovdje odbio gotovo sve amandmane, znači jedan amandman je beznačajan prihvaćen, da je namjera da se zatvore arhivi. Vi kolege iz HDZ-a ste došli ovdje odraditi zadatak, došli ste odraditi nalog i to je ono što je nama apsolutno neprihvatljivo i iako ste prije više od godinu dana podržali ovaj naš prijedlog sada, odlučujete ići u zatvaranje arhiva. Nadao sam se barem da ćete malo popraviti ovaj vaš prijedlog zakona i da ćete prihvatiti jedan dio amandmana ali ništa od toga se nije dogodilo. Tražim glasovanje. Ovime smo iscrpili sve amandmane. Zahvaljujem se predlagateljima, gospodinu Petrovu, gospodinu Grmoji, gospodinu Bulju i gospodinu Sladoljevu na obrazloženjima amandmana. Također zahvaljujem se predstavnicima Ministarstva kulture, gospodinu državnom tajniku Ivici Poljičku i pomoćnici ministra Marici Mikec na obrazloženjima stavova Vlade o amandmanima. Glasovat će o ovome kad se za to steknu uvjeti.

državni tajnik je neistina, arhivi su u ovom trenutku otvoreni. Ja pozivam sve zastupnike da do stupanja ovog zakona na snagu odu u Državni arhiv i uvjere se da je sada sve dostupno. Ovim što je predložilo Ministarstvo kulture štiti se 80 000 dosjea zbog zaštite osobnih podataka, isto tako razdoblje od 30. svibnja do 22. prosinca se u potpunosti zatvara a to je razdoblje tranzicije iz komunističkog u demokratski sustav.

Jednostavno su bili ili operativne veze ili su surađivali sa službama. U ovom zakonu je navedena jedna služba a svi znamo da ih je bilo puno više, znači ovo je zakon koji ide u smjeru zatvaranja arhiva. To je sasvim jasno. Svi zastupnici koji su bili ovdje u sabornici kroz jutro su se u to mogli uvjeriti da državni tajnik nije imao niti jedan argument na amandmane koje je iznio klub MOST-a ali koje je iznio i kolega Hasanbegović tako da u tom smislu jasna je koja je namjera. Jedino je upitno hoćete li vi kolege iz HDZ-a izvršiti nalog koji je ministrici kulture dao Vladimir Šeks i Andrej Plenković ili ćete postupiti po vlastitoj savjesti. A sad postoji jedna stvar državni tajniče, gdje ćemo mi zaobići vaš zakon ali ovo nema veze sa vašim namjerama, namjere su bile zatvoriti arhive. Odobravam stanku. Još se javio profesor zastupnik Tuđman, izvolite. Ja bih isto traži stanku u ime kluba HDZ-a jer naprosto treba i na klubu ponoviti da ovo što se danas govori da se arhivi zatvaraju, da je to jedna naprosto binarna odluka, binarna logika gdje se falsificira činjenično stanje. Ovdje se radi prvo, s jedne strane svi su dokumenti otvoreni, s druge strane problem arhiva je daleko veći jer arhiv kao što smo i u ime kluba govorili treba postati dio jednog velikog nacionalnog projekta gdje sve ono što se danas stvara, treba postati arhivska građa koja je istoga trenutka dostupna. A ovdje se radi o zaštiti 80 000 žrtava komunističkoga režima koji naprosto sada zbog određenih razloga, partikularnih razloga se želi prikazati kao nešto drugo. S druge strane, teza da se granica postavi sa donošenje Božićnog ustava delegitimira hrvatsku vlast koja je izabrana na prvim višestranačkim izborima što je naprosto politički štetno a povijesno neistinito, prema tome sa takvom jednom isključivošću naprosto treba tome stati na kraj i to naprosto nije dopustivo zato molim stanku u trajanju od 10 minuta. Odobravam i ovu stanku. Kolega Dodig, izvolite vi. Ja u ime kluba HDS, HSLS i HDSSB također tražim stanku kako bi obrazložio i pojasnio ovo što se događalo jutros i kako bi hrvatska javnost dobila uvid i drugo mišljenje o ovom problemu jer je jutro prevladalo mišljenje kako je sve izrežirano na jedan potpuno drugi način gdje smo dovedeni u pitanje moralni integritet ljudi koji bi možda drukčije glasovali i koji drukčije misle. Hvala lijepa.

Dobro. Sad ćemo nastaviti onda sa glasovanjem. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, molim glasujmo, koji Vlada ne prihvaća, naravno da.

Utvrđujem da prijedlog nije dobio potrebni broj glasova i da nismo usvojili predloženi zaključak.

Molio bih sada da pristupimo glasovanju. Molim glasujmo. Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 2 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Treći amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Četvrti amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Peti amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da nije dobio potrebni broj glasova. Amandman broj 6 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Nije dobio potrebni broj glasova. Amandman broj 7 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 8 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Amandman broj 9 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 10 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman istog kluba zastupnika broj 11, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 12 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 13 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 14 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 15 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 16 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 17 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 18 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 19 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 20 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 21 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 22 istog kluba zastupnika nije dobio potreban broj glasova, ne, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 23 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 24 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Amandman broj 25 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 26 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 27 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 28 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 29 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 30 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 31 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 32 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 33 Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 34 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Amandman broj 35 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ga ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 36 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ga ne prihvaća. Amandman broj 37 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista koji Vlada ne prihvaća. Amandman broj 38 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 39 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 40 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 41 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 42 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Vlada ga ne prihvaća. Amandman broj 43 Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 44 istog kluba zastupnika, Vlada ga ne prihvaća. Amandman broj 45 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 46 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 47 istog kluba zastupnika, Vlada ga ne prihvaća. Amandman broj 48 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 49 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 50 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 51 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 52 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 53 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 54 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 55 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 56 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 57 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 58 istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 59 Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća.